Evo krećemo sa popodnevnim radom, nastavljamo raspravu o Prijedlogu zakona o minimalnoj plaći, predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a i nastavljamo sa ili bolje rečeno počinjemo sa raspravama u ime klubova. Prvi je klub Živog zida, zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa uvažena potpredsjednice Sabora, uvažene kolegice i kolege. Na samom početku svoga izlaganja ja želim izraziti suosjećanje i solidarnost sa svim hrvatskim zaposlenicima, posebno sa onima koji rade za minimalac. I jednako kao što želim izraziti suosjećanje i solidarnost sa svim onim poslodavcima koji rade zakonito boreći se svakodnevno u šumi hrvatske birokracije. Ovaj zakon o minimalnoj plaći koji danas imamo pred nama, vrlo je važan zakon, jedan od ključnih zakona vjerujem koji može biti donesen u mandatu bilo koje Vlade, posebno nakon ovakve dugotrajne krize kakvu je Hrvatska proživjela. Ali mi vidimo da on nailazi na otpor. Sama činjenica da je do prvoga čitanja ovoga zakona trebalo proći nekoliko mjeseci, da ćemo vjerojatno do drugog čitanja čekati do same jeseni a da se već unaprijed iz Vlade najavljuje da će zakon biti odbijen tamo negdje oko Božića pokazuje kakav je odnos trenutačne Vlade prema ovome pitanju. S druge strane možemo u komparaciji sa ovim slučajem promatrati kakav je odnos Vlade prema krupnome kapitalu. Znači u trenutku kada neki poduzetnik, tajkun koji je imao apsolutno sve ovlasti i svu podršku države koju je mogao imati, koji je utajio milijarde i milijarde poreza, kada je njegova glava u pitanju onda se preko noći piše zakon i onda se preko noći pronalazi milijarda kuna, eura, pardon u proračunu, onda je to pitanje prioriteta. I on nam pokazuje dakle kako ništa ljepše od toga, plastičnije ne pokazuje kako ova Vlada razmišlja. Ako su u pitanju tajkuni odmah reagiramo a ako je u pitanju minimalna plaća čekajte do sudnjega dana a tada ionako nećete ništa dočekati. Ali da se vratim na samu problematiku ovoga zakona koji je predložio SDP koji je isto imao priliku taj zakon prije predložiti ali u redu, on je sada pred nama. Ovaj zakon potrebno je objasniti iz više kutova jer on u biti predstavlja, kada bi bio prihvaćen, mogao bi predstavljati jedan korak naprijed ali ne bi riješio ove probleme koje trenutno imaju hrvatski građani odnosno zaposlenici. SDP predlaže da minimalna plaća iznosi 50% prosječne plaće i to je relativno dobar prijedlog jer je Hrvatska među nižim, među onim državama u Europi koji imaju najniži postotak minimalne plaće i on trenutno iznosi oko 36% prosječne plaće. Znači značajno je viši nego u Hrvatskoj. U Sloveniji je čak 52%, znači još veći. Međutim, postavlja se pitanje koliko iznosi minimalna plaća, znači koliko ono iznosi kvantitativno, znači, ajmo reći u eurima jer mislim da je i taj podatak također vrlo bitan za usporedbu kada govorimo o povećanju minimalne plaće. Znači minimalna plaća je u eurima viša čak i u Estoniji i u Poljskoj i u Turskoj i u Portugalu, pa čak i u Mađarskoj a u Grčkoj, koju opisuju kao najgoru članicu EU ona je više za 60% nego u Hrvatskoj, za 60% u eurima. I sada nama govore, pazite Hrvati da ne doživite grčki scenarij a Grci imaju 60% veći minimalac nego Hrvatska. Pa daj Bože da doživimo grčki scenarij da imaju naši građani 750 eura minimalnu plaću. A onda nas Vlada ovdje smo čuli ministra koji je normalno pobjegao čim je trebalo malo ovako početi ozbiljnije debatirati bez čitanja, onda nas on sa svojom statistikom od Eurostata voli uvjeravati, znate mi imamo 58% kupovne moći EU. Međutim, lijepa je to statistika, ali kada pogledate minimalnu plaću u zemljama EU minimalna plaća je 4 puta veća nego u Hrvatskoj. O kakvih mi 58% pričamo? Znači da bi bila 58% minimalna plaća bi trebala biti ne znam u Njemačkoj 700 eura a znamo da nije. 9% hrvatskih građana radi a ne dobiva minimalac, znači dobivaju plaću manju od minimalca. Tko će tih 9% poslodavaca natjerati da uopće daju taj zajamčeni minimalni dohodak? U Grčkoj koja je kao dakle u katastrofi samo 2% radnika ne dobiva minimalnu plaću. Kod nas se također zaposlenike vara na sve moguće načine, npr. ne evidentiraju im se prekovremeni sati, ne evidentiraju im se putni troškovi, ne dobivaju otpremnine, daju im se norme. Znači, on mora za normu minimalca odraditi ne 8 sati u smjeni nego 9 i 10 pa i 12 sati da bi uopće taj minimalac mogao dobiti. Znači, mi govorimo o tome da realno gledajući čovjek zarađuje daleko manje od minimalca. Zbog čega? Jer zakonodavstvo ne štiti radnike, jer nemamo Zakon o zviždačima, jer inspekcije ne rade svoj posao.

Onda bi to još hajde donekle i ličilo. Ali vidimo da su problemi puno dublji. Koliko ima u Hrvatskoj lažiranih platnih lista? Vi sami znate da postoje branše gdje se u gotovo 100% slučajeva platna lista nema veze sa onim što čovjek zarađuje. Pitajte pirotehničare, pitajte zaštitare, pitajte građevince, trgovce itd. Kaže da mi u odnosu, kaže naš ministar u odnosu na neku tamo zemlju Mađarsku ili ne znam Slovačku mi smo dobri. Ali koliki je naš standard? Znači možda mi imamo istu plaću, ali postavlja se pitanje što ja mogu sa svojom minimalnom plaćom ne znam 400, 450 eura kupiti u Hrvatskoj, a što mogu sa tom istom plaćom kupit u nekoj drugoj zemlji? Evo za stan od 85 kvadrata u Hrvatskoj režije iznose 1189 kuna, u Grčkoj 1048 ili 12% manje, u Milanu 928 kuna ili 20% niže nego u Zagrebu. U Rusiji koja je pod sankcijama, jel' da strašnim sankcijama koje je nametnula Hrvatska, režije su 755 kuna mjesečno ili 37% niže u Zagrebu. Javni prijevoz niži je 64% Hrana je u prosjeku niža 40% Kako možemo govoriti o trošku kao što kaže ministar Ćorić o trošku za Vladu i o nekakvim normalnim uvjetima u kojima rade hrvatski zaposlenici kad se 10% obitelji smrzava, smrzava se.

U susjednoj Sloveniji zemljama koje se spominju Češka, Slovačka ljudi štede, štede svaki mjesec. Pokazuje se da u Sloveniji obitelj štedi mjesečno 300 eura, a u Hrvatskoj 300 eura obitelji nedostaje da bi platila osnovne egzistencijalne potrebe. Znači obitelj kad dobije ta, obitelj koja radi u nekoj tvornici ili kod nekog privatnika dva minimalca oni plate režije i nakon 3, 4 dana oni su u potpunosti bez novaca. Oni moraju posuditi. Pročitajte one rezultate Ekonomskoga instituta. Nije to ista situacija. Statistika u ovom slučaju vara, ona je namještena kako bi se ovaj zakon odbio. A mi moramo jednostavno razmislit svojom glavom, okrenut se oko sebe, vidjeti kako ljudi žive. Evo nabavio sam za usporedbu i neke cijene koje imamo u Londonu. Ako niste znali u Londonu su plaće veće 200% nego u Hrvatskoj, režije su tu negdje.

Probajte otići sad u hrvatski Lidl pa kupite tu istu robu pa ćete vidjeti koliko je pametno da netko komparira hrvatske plaće, naš standard sa drugim članicama EU. Koliki je PDV na hranu? Pa u Hrvatskoj je najviši PDV na hranu u EU.

Pa dajte ako već ne možemo taj minimalac povećati, pa daj barem da smanjimo troškove hrane, troškove režija. Ima prostora. Od kud nam pravo da po najhitnijem mogućem postupku spašavamo propaloga tajkuna, a ovakve probleme da ne rješavamo godinama, pa usudio bih se reći i desetljećima? Minimalnu plaću treba podignuti svakako, ali čak ni sa ovim mjerama koje je predložio SDP da minimalna plaća bude 3800 kuna neće se riješiti problemi hrvatskih građana. Vrlo ozbiljni izračuni sasvim ozbiljnih stručnjaka, ekonomista pokazuju da u ovakvom okruženju u kojem mi sada danas živimo, da bi obitelj preživjela jedan zaposlenik mora imati plaću 5000 kuna. To je minimum. To bi bila poštena minimalna plaća koja bi riješila konačno ovo siromaštvo kojem svakog dana svjedočimo. Ako ne možemo to ponavljam još jednom zasijecimo u sivu ekonomiju, zaštitimo radnike radnim zakonodavstvom, dajmo im da doista imaju i plaće za ono što su odradili i da imaju doprinose i da se trudnicama ne prijeti i što sve ne slušamo kakve tužne priče kojima nas svakodnevno zasipaju putem poruka ovdje u Saboru. Vratimo energetski sektor u naše ruke. 2000. godine litra benzina koštala je 3,80 kuna, cijena barela nafte otprilike ista kao i sada. Ne može se izdržati više ovaj pritisak koji radi naša Vlada, evo čujemo i cestarine i plin i struja i porez na nekretnine, od čega će se to plaćati? Od 2.400 kuna minimalca. Poštovani zastupnici, odbacite stranačku stegu u ovom slučaju glasajte prema vlastitoj savjesti. Ovaj zakon nije loš bez obzira na to koja ga je stranka podnijela, treba ga podržati.

Hvala vam na vašem izlaganju. Imamo tri replike. Prva replika je zastupnik Ivan Pernar. Hvala uvažena predsjedavajuća. Pa htio bih reći da je zanimljivo slušati izlaganje kolege Bunjca jer ukazuje na neodrživost trenutne socijalne situacije u zemlji, međutim ono što najviše šokira je u tome da država prema najslabijim građanima najviše udara i najmanje milosti ima prema njima. Međutim, naša Porezna uprava odbija dati podatke o tome da li je Ivici Todoriću oprošten porezni dug. A zašto je to bitno? Bitno je zato jer kaže Porezna uprava da je Ivica Todorić odnosno Agrokor nema dugovanja za porez, a dužan je na sve strane. I logično pitanje se postavilo kako je to moguće i onda su pitali da li je možda, novinar Indxa, da li je možda bilo neke nagodbe u kojoj je velik dio ili dio duga značajan otpisan. Ministarstvo financija je odbilo dati taj podatak pod lažnim obrazloženjem, pazite kojim, da to nije pitanje od javnog interesa i da to javnost ne zanima. A ja se živo pitam jer ja znam kada sam ja bio dužan dvije tisuće kuna Poreznoj upravi da mi Porezna uprava nije htjela taj dug oprostiti, da su tražili da platim do zadnje lipe. Još me pitala gospođa u Poreznoj hoćete platiti danas ili sutra jer veli već sutra je drugi iznos koji treba platiti. Znači građane se lihvari, narod se pljačka, firme u dugovima, sjećam se kada je Todorić Belje kupovao, kupio je za kunu firmu jer je bila u dugovima i onda kada ju je on kupio za kunu onda je na čudesan način Belju su dugovi bili otpisani.

Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Pernar. Dakle, čujemo da u Hrvatskoj postoje ljudi koji mogu utajivati porez kako im se god svidi, koji mogu biti dužni državi milijarde kuna poreza, koji istovremeno mogu stanovati u dvorcima, koji istovremeno mogu voziti jahte i ljetovati na Karibima, a običnim građanima je prepušteno da žive sa 2.400 kuna. I ja vjerujem da ste vi razgovarali, vjerujem da su svi zastupnici razgovarali sa ljudima koji žive na minimalcu, kako se osjećaju majke koje moraju birati između režija i hrane i što odabrati, hoćete li se smrzavati, sjediti u mraku, biti bez vode ili ćete kupiti hranu svojoj djeci? Kako se osjećaju roditelji koji ne mogu platiti ne znam ekskurzije, izlete svojoj djeci, koji ne mogu kada idu u park na igralište kupiti sladoled jer jednostavno nemaju, nemaju. Ali oni ako su dužni ali samo tri dana onaj rok plaćanja neka prođe, odmah će im doći opomena, odmah će im doći prijetnja, odmah će im zvoniti na vrata, odmah će im doći ovrha, odmah će ih … kapitali maltretirati od jutra do mraka s 36 poziva, ubijati ih psihički, a država će im govoriti, vi ste trošak, imate dovoljno, što želite. Takva je država majka našim radnicima, mogli bismo reći maćeha i to doista nije fer da sada nakon svega što su naši građani proživjeli moraju još svjedočiti ovom nezapamćenom skandalu da se spašava multimilijarder, a da za njih nema povećanja minimalca čak niti za ovih skromnih 300 kuna. Druga replika zastupnik Mirando Mrsić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Bunjac, dobro ste i rekli i napomenuli da u zemljama EU u kojima mi jesmo vladaju možda neki drugi zakoni nego u Hrvatskoj što nije baš vjerojatno da je to tako nego je stvar u tome da su tim zemljama sustav kolektivnog pregovaranja je daleko razvijeniji nego u Hrvatskoj. i u tim zemljama cijena rada odnosno minimalne plaće je uređena jedini sustavom koji je u Hrvatskoj već skoro 20 godina u povojima i još uvijek se nije razvio do one razine u kojoj treba, a to je kolektivno pregovaranje. Bez pregovora sindikata i poslodavaca neće se moći urediti ovaj sustav tako da bude i na zadovoljstvo poslodavaca i radnika. Vlada uvijek može utjecati na to i ova Vlada je to napravila kao i vlada SDP-a ali ono što je cilj je da se sustav minimalne plaće prepusti onima koji su na tržištu rada, a to su poslodavci i sindikati. I to je ono što sam očekivao i od ministra da koji je eto pobjegao kao kukavica da ne čuje tu našu raspravu jel mislim da je možda mogao i nešto naučiti iz ove naše današnje rasprave koja bi mu možda i pomoglo da kada bude razgovora o minimalnoj plaći za 2018. godinu.

Hvala lijepa. Stvar je u tome, poštovani zastupniče Mrsić da se politička elita odvojila od naroda i da oni jednostavno više ne žele razgovarati, ne žele pregovarati, oni čak ne žele niti razmišljati. Jer kada bi razmišljali, shvatili bi da bi mjera povećanja minimalca doprinijela rastu BDP-a, da bi doprinijela osobnoj potrošnji, da bi doprinijela demografskoj obnovi o kojoj svi zadnjih dana pričaju. Evo vidimo i najveći ovrhovoditelji imaju okrugle stolove o demografiji a ne razumiju da kada ljudi ne bi imali dugove i kada bi malo lakše preživljavali, kada bi barem mogli od plaće do plaće posuditi a da se ne moraju zadužiti pa bilo to i krajnje skromno. Te iste elite, imale bi čak i puno jači politički rejting. Oni bi sami na koncu konca osobno bi na neki način profitirali ali oni jednostavno na takav način više ne mogu shvaćati, oni doživljavaju sebe kao da žive na nekakvom odvojenom planetu i da više nikada neće imati veze s nama, da ih njihova savjest nikada neće sustići, da nikada neće za ništa dogovarati.

Ja vjerujem da ćete vi kao i svi oni koji danas budu podržali povećanje minimalne plaće mirno spavati a oni koji će glasati protiv njega nisam posve siguran. Hvala potpredsjednice Sabora. Kolega Bunjac, ja bih se složio u potpunosti da treba podići minimalac hrvatskih radnika i hrvatskih. Poslodavci jednostavno teško mogu izdržati promašaje koje je ova država napravila u ovih 25 godina. Poznato je da je oko 40 tisuća obrtnika zatvoreno ili je pod ovrhom. Kako ti ljudi mogu podići to? Ja sam sam i obrtnik i gospodarstvenik, moji radnici imaju puno veći od ovog minimalca, to mogu slobodno i otvoreno reći ali znam da neki ljudi ne mogu i da hoće to ne mogu. Pa vam postavljam pitanje, da li je moguće da imamo prosjek plaće negdje oko 6 tisuća kuna u Hrvatskoj državi? Nitko nije pričao da li se minimalac isplaćuje u županijama, općinama, ministarstvima, Saboru. Ne, to nije minimalac. Minimalac je kod onog poslodavca koji jadan ne može izdržati evo danas se pričalo i o Todoriću koji je došao u rušenje, plaće su mu 2,5 tisuće kuna u trgovinama. Zašto? Pa zato što su se bahatili 25 godina gospodo. Bahatimo se i danas dan, bacamo novce na koje kakve stvari koje ne trebaju da ne kažemo promašajima, od autocesta, mostova i svega ostalog koje je u ovoj državi … [[Govornik se ne razumije.]] Tko treba to? Poslodavci i narod treba normalno da snose tu odgovornost. Svi će reći da su poslodavci, nisu dobri ljudi, ima ih, svakako da ima ali zna se tko su ti ljudi koji uzimaju jahte koje ste vi spominjali koji imaju sve što ono i nisu trebali imati a imaju a pošteni poslodavac jedva i teško preživljava. Prema tome, treba podići minimalac ali treba razumjeti određene poslodavca koji čak ne mogu ni plaću isplatiti nažalost svojim radnicima. Svi bi željeli da naši radnici imaju što bolje plaće, da imaju što bolji standard. Kako? Pa ljudi smanjimo troškove u ovoj državi, oni koji sjede i troše a ne oni koji rade a ne mogu zaraditi svoju plaću. Smanjimo troškove na nekim drugim stvarima gdje je država napravila velike greške. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Mišić, vi ste u pravu da je zbog nemara države danas stvorena situacija u dijelu javnosti da su poslodavci protiv zaposlenika, da su oni na suprotnim stranama, oni ustvari velika većina njih se nalazi na isto strani a to je da i jedni i drugi se bore da prežive, da opstanu. Problem je u tome, kao što sam spomenuo što u ovoj državi svoj posao ne rade inspekcije, što u ovoj državi svoj posao ne radi pravosuđe i što u ovoj državi dakle postoji sprega politike i određenih gospodarstvenika, dakle nelojalna konkurencija koju onda jedni mogu dakle zarađivati milijarde dok drže radnike na minimalcu a neki zaista taj minimalac daju krajnjim naporima, daju državi sva davanja a plaćaju sve poreze i sve moguće pravilnike, ne znam daju za HRT pristojbe, za ZAMP-ove, ne znam šta sve nije izmišljeno. Sada se povećao i PDV od 1.1. i ustvari kao što sam rekao cijela ova problematika zahtjeva široki spektar reformi ali ipak po mojem mišljenju prvo bi trebalo krenuti od onih najugroženijih, one najosjetljivije skupine koja se ni na koji način ne može zaštiti osim da ih zaštiti njihova vlastita država. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika SDSS-a zastupnik Mile Horvat. Zahvaljujem se potpredsjednice Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Prije nego što krenem raspravljati oko ovog prijedloga ja bih samo rekao nešto. Dakle, volio bih kada bi u buduće imali bar kakav, takav plan rasporeda, odnosno plan raspravljanja da se znamo pripremiti. Uvažavam obrazloženje tajništva da nisu tijela pripremila ove naredne tačke koje su teme koje su bile predviđene. Ali mi smo danas činjenično preskočili 9 tema i onda očekujemo da imamo kvalitetnu raspravu za ono što smo očekivali da će biti iduće nedjelje na dnevnom redu. Možda to veliki klubovi mogu pa rasporedite vi po setovima, ali mi mali koji radimo sve poslove se nađemo u situaciji da o ovoj interesantnoj i vrlo bitnoj temi raspravljamo danas i pripremamo se na vrat, na nos, a očekivali smo to po nekom rasporedu po dnevnom redu što smo usvojili sami i zadali sebi nekakav ritam da će to biti za nekakvih 7, 8 dana. Ja bih molio da se o tom vodi računa, da se ne bagatelišu rasprave jer na ovakav način se bagateliziraju rasprave jer se ne može pripremiti rasprava. Možemo razgovarat o svemu i na svakakav način, ali ako ćemo kompetentno i kvalitetno razgovarati ovakve teme traže i vrijeme za kvalitetnu pripremu. Prijedlog zakona o minimalnoj plaći je za nas ovakav kakav jeste prihvatljiv iz prostor razloga što je sama tema prihvatljiva i mislimo da je o njoj potrebno razgovarati, o minimalnoj plaći, o standardu radnika, o standardu građana je potrebno razgovarati više i češće. Na kraju je to uloga politike, briga o standardu građana i radnika, na kraju i logika države i obaveza države. Treba raspravljati jer činjenica je da mi sate i sate ovih rasprava potrošimo na benigne teme, a na ovakve teme koje su životne trošimo vrlo malo vremena i vrlo malo interesa pokazujemo bez obzira da li su predlagatelji SDP ili je predlagatelje HDZ ove teme traže jednaku pozornost. A osim toga, mehanizam radnog odnosa je vrlo kompliciran mehanizam, kao nauka je to vrlo kompleksna nauka i treba govoriti o stvarima i ja ću pokušati ukazati na neke stvari koje nam prolaze ispod radara interesa kad govorimo o radnom odnosu i o ponašanjima u sferi radnih odnosa. Dakle, klub SDSS-a podržava ovu inicijativu, mislimo da je ona dobra, mislimo da je korisna za određenu kategoriju ljudi, ali bi isto tako zbog ozbiljnosti rasprave trebalo bi odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja, a to je da li je ovaj prijedlog sustavan, da li je on realan u nekakvom financijskom smislu, okviru. Trebalo bi odgovoriti kroz neku analizu kakav će ono domino efekt izazvati u gospodarstvu jer rast minimalne plaće otprilike znači i rast prosječne plaće po nekakvoj logici. Osim toga treba odgovoriti kao što je kolega Mišić prije mene rekao šta sa onom kategorijom poštenih ljudi, poštenih privrednika, obrtnika koji su blokirani, šta sa kategorijom mase blokiranih OPG-a koji ovog trenutka ne mogu funkcionirati, a ispunjavali su, uglavnom ne mogu funkcionirati zbog blokade od strane banaka a prema državi i prema obaveze koje su kao poslodavci imali prema svojim zaposlenicima su uredno ispunjavali. Dakle, to su pretpostavke na koje treba odgovoriti da bi se ovaj onda zakonski tekst mogao kvalitetno i primijeniti. Ja ću reći samo par podataka čisto zbog situacije da znamo o čemu razgovaramo. Prema podacima u Hrvatskoj 2 milijuna 700 hiljada ljudi prima ili plaće ili mirovine, dakle nekakve materijalne naknade.

Dakle, živi ispod egzistencijalnog minimuma.

Kolege su već rekle kakva je situacija u EU, pa kad se to onda ovako komparira onda se može zaključiti da u EU postoje 3 zone i po financijskim elementima definirane, dakle po prosjeku primanja u zoni do 500 eura se nalaze određene države među kojima je i Hrvatska, da ne nabrajam sad. U zoni do hiljadu eura se nalaze države kao što su Portugal, Grčka, Malta, Španija, Slovenija. I onda ona treća zona, zona preko hiljadu eura primanja su Engleska, Francuska, Irska, Njemačka, Belgija, Nizozemska, Luksemburg. Dakle, to je ta uža zona EU. Dakle i na ovaj način je profil EU definiran i najavljen uostalom da će postojati koncentrični krugovi u funkcioniranju EU. Zato što je u Njemačkoj zagarantirana minimalna plaća 8,84 eura po satu, dakle 8 i pol eura mladi čovjek prima u Njemačkoj zagarantirana primanja po satu. Zato odlaze, zato odlaze matematika i razlozi su vrlo jednostavni i nemojmo bježati od te naše realnosti. Mi u SDSS-u mislimo da postoje određene devijacije na tržištu rada, devijacije u ponašanju poslodavaca koji stvaraju određeni kaos u sferi rada. Prije svega mislimo da postoji određena zona rada na crno i to se naročito radi na crno dakle koje ne kontrolira društvo na kvalitetan način, to se naročito radi o sezonskim poslovima u poljoprivredi koji se rade na crno. Tu se radi o poslovima u turizmu dakle ova naša omladina sa istoka odlazi u Dalmaciju u Istru na more raditi u kafiće i onda su sretni što dobiju plaću i nekakav smještaj i ne pitaju da li rade prijavljeni ili rade na crno. Bitno im je da ta tri mjeseca dobiju nekakav novac. Dakle, to je nekakva zona sive ekonomije u tom ljetnom periodu. Ono što je posebno crno jeste isplata dijela plaće i način kako se isplaćuju plaće. Upravo zbog toga da bi poslodavac izbjegao plaćanje punih doprinosa, postala je već uobičajena pojava, bar u mojoj sredini, da se plaća isplaćuje minimalac se isplaćuje preko računa, a sve ono ostalo se isplaćuje na ruke. Dakle dio se isplaćuje na ruke, a … trgovački lanci kao što su već spominjani Konzum i neki drugi to rade i u bonovima i onda obavezuju te žene koje jadne rade za nekakav minimalac tamo na kasi subotom i nedjeljom da pola tih bonova potroše u njihovoj prodavnici, dakle roba za robu vraćamo se na sistem prvobitne robne razmjene, a to je ujedno i garantirani promet tome poslodavcu koji od svojih radnika na taj način naplaćuje dio plaće. Kod mene imate tvrtku koja ima 30-ak zaposlenih, ima milijunski promet, ima i dobit finu, par milijuna dobiti iskazuje, ali svih 30 radnika primaju uravnilovku, svi primaju minimalac zvanično, a ostat razlike u plaći tko zna kako primaju niti se zna koliko primaju. Prema tome to je jedno ponašanje koje je postalo maltene obrazac ponašanja kod nas, da se ne priča da prekovremeni rad se ne plaća da se i to dogovara mimo zakonskih formi, mimo zakonskih pravila, mimo kolektivnih ugovora itd., itd. Mi posebno mislimo da je uzrok ovakvom kaosu na tržištu rad na određeno vrijeme koje smo mi prije nekoliko godina promovirali kao značajan napredak u sferi radnih odnosa. Ja tvrdim da to nije dobro jer preko 80% oblika radnih odnosa su u formi rada na određeno vrijeme. možda je ideja bila dobro, možda je ideja u suglasnosti sa nekakvim principima europski direktiva, međutim ona u praksi izgleda sasvim drugačije. To poslodavci zloupotrebljavaju. Radnik radi na određeno vrijeme, prekida se radni odnos, šalje se na biro, ponovno se uzima drugi čovjek. Imate kod mene situaciju da u Belju u vinogradarstvu čovjek 16 godina radi na određeno vrijeme. Čovjek 16 godina radi nije u stalnom radnom odnosu, ne može podići kredit, nije siguran da li će sutra osvanuti u toj firmi ili neće itd., itd. Dakle da li smo s ovakvim zakonskim rješenjem prostor u kojem se poslodavci ponašaju na razne načine, neko to ne zloupotrebljava, međutim veliki broj … zloupotrebljava institut rada na određeno vrijeme i tu trebamo nešto pod hitno drastično promijeniti. Naravno sada ako izađem iz sfere ove teme, a dotiče se i interesa građana, apsolutno moramo razmišljanja o tome da zahvatimo u izmjene Zakona o faktoringu koji će upropastiti naše ljude. Dakle dali smo mogućnost privatnim agencijama da naplaćuju dugove, a oni to rade na način kako rade da ne karakteriziram sa nekakvom teškom kvalifikacijom. Isto tako ajdemo zahvatiti u izvršni zakon, ajdemo osloboditi ljude ovih silnih ovrha i onda možemo razgovarati o normalnom tržištu o rasterećenju tržišta. Ajmo ljudima dati, ajmo običnom narodu dati da prodiše malo i da progleda. Što se tiče samog zakona, ako se dogovorimo, a mislimo da treba ući u povećanje ovoga minimuma, ako se dogovorimo da je to realno onda je analiza samog prijedloga zakona čisto nomotehničke prirode. Ja sada mogu izanalizirati tri, četiri člana i što je dobro i što nije dobro, to ću ostaviti za drugo čitanje predlagatelju neka to predlagatelj sam sa svojim stručnim službama iskorigira. Samo bih htio se osvrnuti na članak 10. a to su prijelazne i završne odredbe odnosno kaznene odredbe gdje se propisuje sankcija za prekršitelje ovog zakona, pa se kaže da je novčanom kaznom će se od 60 do 100 tisuća kuna kazniti za prekršaj poslodavac pravna osoba, ako u propisanim rokovima ne isplati minimalnu plaću u visini utvrđene itd., itd., ja mislim da tu treba biti malo fleksibilniji. Vjerojatno postoje nekad i opravdani razlozi zašto je poslodavac prekoračio rok za isplatu plaća. Ako ćemo mi drugi dan ostaviti ovakvu mogućnost, ovakvu dispoziciju ovom zakonu onda dajemo prostor utuživanju, dakle svaki radnik kojemu je dan iza propisanog roka nije isplaćena plaća poteže privatnu parnicu, poteže privatnu tužbu, a prijavom inspekcija mora kazniti poslodavca za 100 tisuća kuna. Dakle ajmo tu biti malo životno rastezljiviji pa naći neki primjereniji model. Jasno treba ostati zapriječena kazna zbog discipliniranja, ali ne treba biti ovako striktno definirana kao što je sada. U stavku 3. se čak i kaže da ukupan iznos novčane naknade kojom će se kazniti poslodavac za prekršaj stavka 1. ovog članka uvećava se prema broju radnika kojima poslodavac nije obračun isplatio minimalnu plaću itd., itd. I ovo nije najsretnije rješenje jer neko ko zapošljava 400 radnika, ako kasni 10 dana s plaćom i to mu se umnoži puta 400, to su neke stvari koje mi baš nisu previše logične ni stimulativne za gospodarstvo odnosno za toga pojedinca.

Samu ideju oko povećanja minimalne plaće apsolutno pozdravljamo, mislimo da je ona u skladu sa vremenom i potrebama ljudi i tržišta i trenutku današnjem ali moram konstatirati da mi, na kraju konstatirati jedna moja lična impresija je da smo mi postali društvo mega marketa i showu biznisa, da smo prestali raditi, da smo, da ne znamo više šta je pravi rad, da taj kult rada smo izgubili i da to moramo vratiti. Mi nemamo više u Baranji majstora otkada je Belje zatvorilo mesnu industriju nemate više mesara a imali smo ih 1200 samo u mesnoj industriji. Nemamo više mesara niti ima tko interesa da bude mesar, dakle ide u srednju školu strukovnu, nema toga više. Po tome po čemu smo mi kao društvo bili poznati u Europi po dobrim majstorima toga na istoku više nema. Treba se postaviti pitanje gdje se to izgubilo, gdje smo se mi u cijeloj toj politici mega marketa, showu biznisa i toga konzumerizma izgubili, gdje smo izgubili svoju realnost? Na vaše izlaganje imamo nekoliko replika pa ako niste nešto stigli reći u raspravi u ime kluba imati ćete prostor i kroz replike. Prva replika zastupnik Mirando Mrsić. Uvaženi zastupniče Horvat, drago mi je da prihvaćate prijedlog zakona jer on ide za time da se sustav minimalne plaće u Hrvatskoj riješi i da sve one negativnosti koje su se vidjele provođenjem postojećeg zakona da se kroz ovaj zakon riješe, to znači da radnici koji rade za minimalnu plaću da im se u minimalnu plaću ne ubrajaju i prekovremeni i noćni rad, smjenski rad, to je sve ono što su poslodavci do sada i radili. Pa mi je žao što evo nema ministra Ćorića a vjerojatno se boji tu biti s nama, da čuje i naše primjedbe koje ćemo možda biti dobar poticaj da i Vlada izađe sa jednim prijedlogom zakona o minimalnoj plaći jer to hrvatski građani zaslužuju. Ono što je problem kod minimalne cijene rada u Hrvatskoj je to da vi možete i inženjeru građevine dati minimalac bez obzira što tvrtka posluje dobro, nije u gubitku i to je legalno i zakonski. Mada znamo da to nije točno, da vjerojatno uz taj minimalac taj inženjer građevine dobiva još i neke dodatne novce ispod stola ili na neki drugi način. I to je ono što je problem u Hrvatskoj da ovih 76 tisuća ljudi koji su na minimalcu velik broj i nije na stvarnom minimalcu. A ono o čemu mi moramo brinuti su stvarno oni ljudi koji su na toj minimalnoj plaći te blagajnice koje su u trgovinama. I ono što je sada Vlada napravila da je još više pogoršala položaj tih blagajnica jer je omogućila izmjenama zakona, donošenje Zakona o poticanju zapošljavanja da te blagajnice koje rade na određeno vrijeme dobiju otkaz i da ih zamijenimo sa svršenim trgovcima za 2600 kuna koliko je to ono stručno osposobljavanje, dakle potpuno besplatno. Odgovor na repliku nećete. Hvala vam lijepo. Sljedeća replika zastupnik Ante Sanader. Uvaženi kolega Horvat, evo želio bih s vama replicirati nekoliko detalja iz vaše rasprave, prvo rekli ste ova važnost tema, o važnosti tema, bi se dalo razgovarati možda nešto što meni nije važno a vama je prevažno i tako, svaka tema koja dođe ovdje u Sabor je važna i ne možemo podcjenjivati niti jednu temu, možda je i ono zadnje izvješće za koje netko od nas smatra da nije važno a nekome je životno značajno. Ali nisam se zbog toga javio. Vi ste u vašoj raspravi dosta realno razgovarali, niste populista, niste pričali gluposti, samo da bi pričali, da bi se javili ovdje za raspravu i zato nema se tu šta puno replicirati ali čisto ovako osvrt na vašu raspravu, primarno mislim rad na crno, jasno da je rad na crno nešto što treba razriješiti. Ali više ovo sam se javio za ovaj rad na određeno vrijeme. Mi ovdje moramo raspravljati o tome o onome o čemu je govorio gospodin Mišić, to je jedna ozbiljna rasprava čovjeka koji je zaradio plaću i osigurao drugima da dobiju plaću. Nažalost u ovom Saboru ima puno onih koji nikada u životu nisu zaradili plaću, niti su ikada nekome dali plaću i takvi su najglasniji, takvi sve znaju. Takvi vam daju predavanja o svemu a cijeli život žive na račun drugog. I ovaj rad na određeno vrijeme i jednostavno reći, ali netko tko je poduzetnik, netko tko mora zaraditi plaću za druge njemu nije jednostavno dati nekome neodređeno vrijeme, kao i svugdje u svijetu apsolutno treba štiti radnika i radnička prava. Ja sam dijete radnika, moj otac je radnik i znam kako je to krvavo živjeti sa minimalnim plaćama. Ali mi ne možemo pozivati poduzetnike i ljude dajte svima na neodređeno. Mogu li oni to? Koliko oni zarađuju? Mi se ovdje trebamo pobrinuti da stvorimo najbolje uvjete za takve. I onda se može dogoditi da 16 godina netko radi u vinogradu na određeno vrijeme.

Pamtim vrijeme kada je rad na određeno vrijeme bio izuzetak. I mi u firmi smo jako dobro morali obrazložiti zbog čega sada netko se prima određeno vrijeme kada je osnova svega bila sigurnost tog radnog čovjeka, nije demagogija ali stvarno je tako bilo i on je morao raditi na neodređeno vrijeme dakle. Morao si mu pružiti nekakvu pretpostavku ukoliko je uredan, vrijedan radnik i ne stvara probleme da će moći na tom svom poslu i egzistenciji graditi budućnost i kroz kredite i kroz kupovinu stana i kroz sve, dakle kroz jednu opću poslovnu sigurnost. A onda smo mi uzeli taj model koji nam je nametnut a nismo ga previše dobro proanalizirali, neoliberalno kapitalizma, pa smo onda rekli osnova je sad rad na određeno vrijeme, obrnuli smo relacije. A ja koliko sam pratio neke stvari u zadnjih 2, 3 godine, čak i ovi koji su izmislili taj model se odriču tog modela i vraćaju se polako na osnovu stalnog radnog odnosa a kritiziraju taj model rada na određeno. Ja bih samo sugerirao i rekao da ovakav model na određeno vrijeme je inače generator nekih loših procesa u radnom odnosu. Ako vi, ponavljam opet ako kod mene čovjek radi u kombinatu u Belju radi 16 godina određeno vrijeme, pa hajmo se postaviti u njegovu situaciju. I kako ćemo pravdati taj model iz svoje vlastite perspektive kada 16 godina radiš a ne možeš dići niti običan kredit jer nisi siguran da ćeš nakon 3 mjeseca ponovo raditi? Ja samo o tome govorim. Sljedeća replika zastupnik Tulio Demetlika. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Horvat, za razliku evo od gospodina Sanadera ja ću se složiti s vama da je to jako bitna i važna tema i isto tako ću se složiti sa vama da je neozbiljno da se preskače ovako dnevni red da sa 1. točke dođemo na 14. Jer sigurno kada je Vlada donosila nove zakone o poreznoj reformi to je bila jako važna tema i svi smo zaključili da ta porezna reforma je upravo dobra iz razloga što se daje poticaje poduzetnicima, gospodarstvenicima, netko kaže krupnom kapitala. Ali činjenica je da ulaganja u nova radna mjesta nema ako se porezna reforma ne provodi na način da se gospodarstvenicima olakša ulaganje. I na taj način je bilo tumačeno da budući da će im ostati više sredstava od porezne reforme da će doći i do povećanja plaća. Međutim iz rasprava vidimo da do povećanja plaća, a sami ministar je jutros rekao da nitko ne brani gospodarstvenicima podizanje plaće. Međutim, postavljamo pitanje, a tko će ga natjerati da poveća plaću jer sigurno dok ga nitko ne natjera on će isplaćivati minimalno? A sami ste rekli onda veliki broj onih je i gospodin rekao da postoje i oni dobri gospodarstvenici i oni loši tj. oni loši koji varaju državu upravo na način što radnike plaćaju na crno, što ti radnici kada idu u penziju ili idu na bolovanje onda dobivaju minimalac. I upravo Sabor tj. Vlada Republike Hrvatske budući da je napravila jedan okvir za poduzetnike i gospodarstvenike na isti takav način mora napraviti okvir upravo te minimalne plaće. I sigurno da je podržati Zakon o povećanju minimalne plaće vjerujem da će svi u ovom Saboru podržati. I sljedeće što sam želio reći sigurno da tržište diktira stvari. Ali isto tako imamo danas i svjedočimo da upravo gospodarstvenici i poduzetnici [[Upadica Opačić: Vrijeme.]] Traže uvoz radne snage. Odgovor na repliku. Uvaženi kolega ja mislim da takav način ponašanja da svi uplaćuju dakle, ne svim, pogrešno sam rekao izvinjavam se prema onima koji uredno isplaćuju plaće. Dakle onaj dio ljudi gospodarstvenika koji koristi tu crnu rupu u zakonu da je moguće plaćati samo minimalnu plaću, a ostalo bez kontrole plaćati na ruke ili kroz bonove da je to na neki način udar na mirovinski sustav. I mi se sada možemo pitati dugoročno kako će se takav način ekonomije i takav način punjenja pozicije mirovinskog sustava kako će se reflektirati na kapacitet mirovinskog sustava? Ukoliko većina gospodarstvenika bude uplaćivala samo minimalnu stopu doprinosa, što onda očekujemo da ćemo za 15, 10, 15 godina imati kako da imamo onda stabilan mirovinski sustav? Te dvije stvari se isključuju. Dakle ili ćemo biti svi disciplinirani, pa će sustav funkcionirati, ili moramo onda biti svjesni da smo dozvoliti sa ovakvim jednim načinom rada da se uruši jedan bitan sistem na kojem počiva društvo. Sljedeća replika zastupnik Ivan Lovrinović. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Horvat, dobro ste, sviđa mi se kako ste objašnjavali dakle situaciju minimalnih plaća, onda kako se poslodavci snalaze da jedan dio službeno isplaćuju to je minimalac i drugu razliku znači što mi kažemo na crno. Ali mene zanima slažete li se sa ovim što ću sada iznijeti. Minimalne plaće sasvim su logična posljedica dosadašnje ekonomske politike i stranka Promijenimo Hrvatsku podržava ova zahtjev odnosno prijedlog zakona SDP-a. On je sasvim logičan, normalan. Međutim, kao zastupnika, čovjeka zanima me zašto u prethodnom mandatu nisu sami proveli taj Zakon o minimalcu i povećali minimalac. O čemu se radi? Pogrešna ekonomska politika koja se vodi na ovakav način rasipanje države na silni vozni park, na silne neefikasnosti, vođenje pogrešne politike nerealnog deviznog tečaja, visokih kamatnih stopa, 12 milijardi kamata koje mora država platiti na svoj dug u toku godinu sve se to svalilo na leđa i pleća radnika. Prema tome, netko mora platiti sve ovo. Mi u ekonomiji kažemo da je to politika interne devalvacije kada ne znate ništa riješiti ili nećete ekonomskom politikom onda naravno da moramo imati politiku minimalaca i to je zakonita stvar za nas ekonomiste jer nema drugog rješenja. Pitanje vama. Pošto znamo da je povećanje minimalca pitanje nužnosti promjene ekonomske politike koja traje 20 godina jer je ista, mislite li vi da je i ova sada Vlada spremna odreći se i promijeniti smisao, suštinu ekonomske politike da bi mogla povećati minimalce? E sada ne može odustati od odgovora na repliku. Uvaženi profesore, ja se slažem s vašim konstatacijama. Nemam ja tu što puno dodati inače bih ušao u sferu u kojoj baš nisam vama dorastao da repliciram, ali definitivno mislim da svi ti naši promašaji koji se dešavaju u gospodarstvu u konačnici se reflektiraju na položaju radnika. Na koga drugoga, nego na onoga koji ostvaruje nekakav dohodak. To je logična stvar. Ima ih na žalost sve manje i manje i sve veće i veće opterećenje i javnog sektora i ostalih struktura je na tog čovjeka koji radi. I onda smo im još svojom regulativom otvorili mogućnost da se taj rad minimizira na način da se plati samo minimalna plaća, a ostalo se daje crnim kanalima. Podcijenili smo tog čovjeka jer se ne pitamo kakva će mu biti mirovinska osnovica za dvadeset godina ako i dalje bude primao samo minimalac, dakle, bit će beznačajna. Ali ljudi u svom očaju ćute, rade, ne govore ništa, ne protive se, čuvaju to jedno radno mjesto da ga ne izgube. I to su očajnici ustvari, to nije pošten odnos prema tim ljudima koji zarađuju praktično rečeno za sve nas. Prvo ste rekli, prozvali ste predlagatelja, ja ne prozivam nikoga, ja ne znam zašto oni to nisu regulirali drugačije kad su bili u poziciji, ali im ne zamjeram ni sad što postavljaju ovakve teme na ovakav način jer je to je legitimno pravo opozicije i mislim da trebaju više ovakvih inicijativa imati možda će nam i rasprave na te teme biti onda i kvalitetnije i češće. Slijedeća replika zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Horvat, kad ste već spomenuli Belje teško je ne spomenuti čije je Belje, kome je pripalo, što je Belje nekad značilo. Tko ovih dana iz Belja ubrzano odvozi šlepere kukuruza, šlepere žita, navodno u Italiju. Kuda se voze šleperi svinja? Navodno u Mađarsku. Bila bi to pitanja na koja bi bilo zanimljivo čuti odgovor. Ali htio bih ustvari se prebaciti na raspravu koju sad imamo, evo spomenuli ste te ugovore na određeno vrijeme, to je zaista jedan od najtežih utega u hrvatskom gospodarstvu, posebno što se tiče zapošljavanja mladih. Oni su u velikoj neizvjesnosti, njih doslovce izrabljuju na sve moguće načine počevši od tog tzv. stručnog osposobljavanja, preko tih ugovora na određeno. Ja poznam ljude pred mirovinom koji rade na te ugovore na određeno vrijeme, 9 mjeseci rade ili 6 ne znam koliko, pa je 3 doma, pa se opet treba prijavljivati, vječno radi za minimalac, nikad dobiti prekovremene sate plaćene, subote i nedjelje mu nikad nitko ne obračunava, praznike također ako mora raditi mora raditi u sklopu svoje norme. Gospodina Sanadera i HDZ možda ne zanima ova tema kao neke druge teme, a to u biti ne treba ni čuditi kad je njihov IFO institut svojedobno predložio da se minimalna plaća ukine.

Uvaženi kolega Bunjac, ja se nadam da se neće minimalna plaća ukinuti jer bi to bilo izvan svih normalnih standarda. To traži jednu dobru elaboraciju. Ja ću samo u tezama, dakle, Belje je bio jedan najzatvoreniji sustav nekada na prostorima Balkana, a ne bivše države.

Dakle, to je interes vlasnika, ono što je vezano za zemlju i još ponešto uz zemlju što se može subvencionirati poticajima iz proračuna. Sve ono što je trebalo uložiti i sve ono što je bilo nekakva vrsta nadgradnje itd. bio nekakav trošak je prodano, zatvoreno itd. I to je danas Belje. To je danas Baranja, zato u Baranji danas nemate više od, ne znam nemate više od 28.000 ljudi, sve je otišlo jer nemaju gdje raditi. Pa ne možemo očekivat da netko ostane tamo gdje nema posla. A dok je to Belje radilo, onda su svi radili i svi su bili tamo i Baranja je imala 54.000 stanovnika i sve se vrtilo oko Belja. Zato su sistemske stvari, sistemske politike i ako tu napravimo promašaj onda su posljedice znatno veće nego što mislimo. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Mirando Mrsić.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažene kolegice i kolege. SDP je krajem prošle godine u saborsku proceduru uputio Konačni prijedlog zakona o minimalnoj plaći, na žalost on nije glasovanjem nije omogućeno da to bude po hitnoj proceduri stoga smo se tu danas našli da raspravljamo o njemu i stvarno je tužno da nas toliko ima, a vjerojatno je i to jedan od razloga što je očito na vrat na nos zakon danas došao na dnevni red, jednostavno da se o tom zakonu što manje priča u građanstvu, među narodom jer je to zakon koji se tiče ne samo 76.000 onih koji su na minimalcu nego se tiče i svih radnika u Republici Hrvatskoj. Zakon smo uputili u proceduru jer smo željeli potaknuti sve vas saborske zastupnike ali i javnost na raspravu o minimalnoj cijeni rada u Hrvatskoj, ali i o načinu uređenja instituta minimalne plaće, stoga mi je žao što ovdje nema nikoga iz ministarstva, ministar je mogao ostaviti barem nekoga da čuje naša razmišljanja i prijedloge oko samog zakona koji je izuzetno važan za radnike u Hrvatskoj. Jer kao saborski zastupnici pozvani smo rješavati probleme građana, a minimalna plaća to svakako jest i zato mi je danas drago da možemo raspravljati o ovome prijedlogu i nadam se da će rasprava rezultirati i konkretnim rješenjima. Iako nema ministra Ćorića uputio bih pitanje, vjerojatno će imati mogućnosti da čuje stenogram. Naime, Vlada je odbila zakonski urediti to pitanje i znači li da Vlada smatra da problema nema jer naravno da problem postoji ako zbog ničega barem zbog pitanja definicije minimalne plaće i to je onaj minimum koji zahtjeva zakonsko rješenje. Da je pitanje minimalne plaće bitno, to je svima jasno, ali ne manje bitno je i pitanje plaća u RH i raspodjela društvenog bogatstva između onih koji rade i onih koji imaju kapital. Prema tome, to je također jedno od pitanja koje bi bilo potrebno riješiti ovim putem. I minimalna plaća je početak rješavanja tog problema. Treba nam jasan, transparentan i predvidljiv sustav minimalne plaće i to je smjer koji zahtjeva zakonsku inicijativu, te očekujem od Vlade da unatoč ovom negativnom mišljenju oko ovog zakona se usredotoči na problem minimalne plaće, na problem rješenja cijene rada u Hrvatskoj, a ne da te probleme gura pod tepih. Stoga me iznenađuje odbijanje Vlade da se uhvati u koštac sa tim problemima i to pokazuje da Vlada nije zainteresirana rješavati probleme građana, probleme radnika nego ih gura pod tepih. Šteta je što današnja rasprava je krenula putem koji nije trebala krenuti, dakle međusobnim kritikama tko je šta napravio, umjesto da tražimo rješenja. Jer ako naš prijedlog nije dobar, trebali smo čuti što je dobro danas u Hrvatskoj i kako bolje urediti to pitanje. Nažalost, osim prepucavanja nismo ništa čuli danas u sabornici. Jer naime, pitanje minimalne plaće je jedno od pitanja koje zahtjeva konsenzus svih u Hrvatskoj i to ne oko visine plaće da izbjegnemo dnevnopolitička prepucavanja nego oko mehanizama utvrđivanja visine plaće kako bi se jasno definirali u Hrvatskoj koji su to parametri koji utječu na minimalnu plaću. Stoga mi je bila čudna izjava ministra Ćorića koji je rekao da je nepotrebno u zakonu ostaviti ono pitanje kojega pitanje same minimalne plaće koja će se urediti kolektivnim pregovaranjem. Kolektivno pregovaranje u Hrvatskoj je jedan od temelja tripartitnog dijaloga, temelj dogovora između radnika i poslodavaca, stoga mi je bilo čudno od ministra rada da govori o tom problemu na način da ga ne treba uopće uvažavati. Minimalna plaća u Hrvatsko je nešto što je već uređeno, što je posljedica onog štrajka i pritiska na Vladu tamo 2009. godine kada je donesen prvi Zakon o minimalnoj plaći, međutim taj zakon nije doveo do toga da se minimalna plaća u Hrvatskoj poveća nego ju je zabetonirao na razini od 37% Stoga je 2013. donesen novi Zakon o minimalnoj plaći koji je deblokirao minimalnu plaću i minimalna plaća od 2013. raste i kad govorimo o tome koliko je ona iznosila, idemo vidjeti vrlo jasne brojke. Kada govorimo o minimalnoj plaći udio minimalne plaće u prosječnoj minimalnoj plaći se kretao 2013. 42%, 2016. 44% tako da ovo licitiranje koliko je minimalna plaća povećana je igra brojkama. Ona je povećana, ona se povećava od 2013. i da li se ona povećala 5 ili 10% to ovisi o tome kakvi su nam bili uvjeti kada se mogla povećati minimalna plaća. Napominjem da do 2013. minimalna plaća se u Hrvatskoj nije povećavala, bila je stalno na razini negdje otprilike oko 37 do 38% Uvažavajući činjenicu da je zakon koji je bio na snazi do i još danas je na snazi, nadali smo se da će ga zamijeniti ovaj zakon, ima određenu rigidnost u postizanju cilja od 50% minimalne plaće. To je odgovor na pitanje, zašto vlada SDP-a nije napravila i povećala plaću na razinu od 50%

Prema tom, nismo odustali ni tada, ali smo u onim okolnostima u kojima jesmo što smo mogli smo podigli maksimalno koliko se mogla plaća u tim uvjetima. Jasno da gledajući taj zakon vidimo da on nije ostvario svoj cilj i stoga smo predložili ovaj novi zakon. Bilo je puno kritika ovdje oko toga da li će minimalna plaća dovesti do toga da se otpuste radnici u drvnoj, tekstilnoj, prerađivačkoj industriji, trgovini koja ima najviše radnika na minimalcu. To je bio jedan od velikih razloga poslodavaca jer poslodavci uvijek to ističu, to će sada dovesti do otpuštanja 50 tisuća radnika, uništit ćemo te grane industrije sa povećanjem minimalne plaće i 2013., 2014. i 2015. pa i sada i 2016. i 2017. nije došlo do otpuštanja radnika u tim sektorima, što govori u prilog naše teze da minimalna plaća u Hrvatskoj je moguća, veća nego onda koja je sada. Stoga postoji očito prostor za rast minimalne plaće s ciljem da se ona … [[Govornik se ne razumije.]] 50% od prosječne plaće i gledajući Sloveniju, Slovenija je išla i brže nego mi jer je odmah donijela zakon gdje je fiksirala minimalnu plaću na 50% prosječne plaće i nakon toga se ona usklađivala dalje. Tako da je i ovaj prijedlog zakona ide sa time ali uvažava našu činjenicu i naše uvjete i našu ekonomiju i predvidjeli smo da to ide u dva, dvije godine 5% svake godine i nakon toga se onda usklađuje sa parametrima sa kojima se dogovorimo. Također ne smije se iz vida maknuti i onaj socijalni moment jer institut minimalne plaće je socijalno zaštitni instrument i ovim se zakonom predlaže da se i taj socijalni moment itekako uvaži. I to ne treba smetnuti sa uma kada se bude glasalo o ovom zakonu. On nije samo cijena rada nego je on i jedan socijalno zaštitni instrument koji čuva radnike od pada ispod granice siromaštva.

Zakonom smo predvidjeli da se do 2018. godine dođemo do 50% prosječne plaće i da onda nakon toga se, nakon toga idemo se usklađivati iz godine u godinu. Također je bilo pitanje što sa minimalnom plaćom i što sa minimalnom plaćom kod, da li će to dovesti do toga da će povećanje minimalne plaće povećati rad na crno, ne minimalna, povećanje minimalne plaće je instrument za smanjenje rada na crno. Jer i ovo što su kolege napomenuli da u nekim slučajevima i možemo reći u 50% slučajeva otprilike u Hrvatskoj tih 2620 minimalca nije stvarna plaća radnika nego je to plaća koja je samo prijavljena državi a da onda ostatak se isplaćuje na druge načine. I ono što je potrebno također naglasiti da i tu veliku ulogu ima Inspektorat rata i koliko čujem od vladajućih želi se inspektorat rada ukinuti i spojiti sa Državnim inspektoratom što je korak nazad ili omogućavanje da se opet u tržištu rada rade određene nepravilnosti koje neće biti sankcionirane. Činjenica je da se kada govorimo o inspektoratu, Inspektoratu rada na ovaj način kao što je do sada formiran, dakle da uz Ministarstvo rada takav sustav ima većina zemalja EU. Također treba ukazati da ovaj mehanizam kolektivnog pregovaranja a to znači da poslodavci sa svojim sindikatima mogu dogovoriti manju minimalnu plaću od one koja je ugovorena zakonom. U ovoj sadašnjoj verziji zakona koja je na snazi je to 5% I gledajući što se desilo u ovih evo sada 4 godine samo u 2 slučaja se kolektivnim pregovaranjem i dogovorom se ta minimalna plaća smanjila za 5% Što znači da pada ta teza da minimalna plaća će ugroziti radna mjesta jer poslodavci su očito shvatili i prihvatili tezu da je potrebno radnika platiti i da je potrebno radniku omogućiti da ima dobru minimalnu plaću. U ovoj verziji zakona smo čak išli i korak dalje i omogućili smo da 10% minimalna plaća bude manja ali jasno u sustavu kolektivnog pregovaranja gdje i poslodavci i radnici sjednu zajedno i dogovore s o tome, da, evo za ovu godinu dana ili za ove mjesece dok smo u poteškoćama će nam biti minimalna plaća manja ali dakle nije diktat države nego dogovor između sindikata i poslodavaca. Smatramo da ovi, povećanje ovog iznosa minimalne plaće neće imati negativne ekonomske posljedice i također je jasno da neće dovesti do podizanja cijele skale plaća jer poslodavci ugovaraju osnovice do visini minimalne plaće, to je bila jedna od teza. Na uzorku od 200 trenutačno važećih kolektivnih ugovora koji su sklopljeni u privatnom sektoru samo je 8 onih kojima je osnovna plaća ugovorena u visini minimalne plaće. I za kraj žao mi je što je Vlada odbila taj, taj prijedlog zakona jer radnici i radnici Hrvatskoj u posljednjih 10 godina mnogo su se toga odrekli kako bi se zadržala radna mjesta i zadržala bilo kakva plaća. Vrijeme je da se u blagodati gospodarskog oporavka preliju u džepove naših građana a ne ostanu samo onima bogatima. I vi ćete jednako tako kao i prethodni kolega imati dovoljno vremena da u replikama odgovorite na ono što niste rekli u raspravi jer imate 7 replika na vaše izlaganje. Dakle prvo replika zastupnik Ivan Pernar. Hvala uvažena predsjedavajuća. Pa evo slušam kolegu Mrsića i zapravo se naše društvo danas nalazi u jednom paradoksu. U jednom paradoksu zato jer se s jedne strane od strane SDP-a predlaže dobre zakone, da se digne minimalna plaća i kojom bi se pomoglo sirotinji. A s druge strane Vlada smišlja zakon lex Todorić kako bi se zaštitilo jednog čovjeka i njegovu imovinu, imovinu koju on nije svoju privatnu založio. Znači on na dvorcu nema hipoteke. Međutim, kaže Vlada njemu se, odnosno njegovoj firmi se mora pomoći. I sada što?

Kako protumačiti taj paradoks? Kako protumačiti paradoks da ljudi koji žive na minimalnoj plaći daju glas za HDZ, za one koji brinu za tajkune, za one koji su mu predavali tvornice za kunu, za one koji su mu opraštali i dan danas mu opraštaju dugove, za one koji prikrivaju stvarno financijsko stanje, za one koji ga štite od svake inspekcije i nadzora itd. itd. I s druge strane one koji uporno govore da za siromašne nema, da se plaća ne smije podići, da kako bi onda gazdama bilo. To je ta priča, kako bi bilo gazdi kad bi se recimo plaće blagajnica u Konzumu podigle.

Uvaženi kolega Pernar, ne znam da li vam je poznato da najnovija studija Europske konfederacije sindikata i Europskog sindikalnog instituta o plaćama u državama članicama EU pokazuje poražavajuće stanje za Hrvatsku jer je Hrvatska svrstana među 7 zemalja članica EU kojima su plaće niže sada nego prije 8 godina. I to su gledajući Hrvatsku padale su od 2010. do 2016. za 1% Pa zar nije očekivati od Vlade da sjedi tu s nama i da i taj argument koji ako nije čula da to čuje i da je to isto argument da onda minimalna plaća ide gore. Jasno bila je kriza, pa se nije moglo podizati plaće, ali je kriza prošla i vrijeme je da se podigne i minimalna plaća ali da se podignu i plaće. I opet ću govoriti i stalno ću govoriti da je sramota što ovdje u klupama nema nikoga iz Vlade, a vjerujte kada bude lex Agrokor da će ovdje sjediti i premijer Plenković i cijela Vlada. Šta je važniji Agrokor nego radnici u Hrvatskoj na minimalnoj plaći? I to je nešto o čemu treba razmisliti, jer ovo je zakon o radnicima da u Hrvatskoj zakon koji omogućava da oni imaju veću minimalnu plaću. Hvala lijepo. Druga replika, zastupnik Mladen Madjer. Zahvaljujem predsjedavajuća. Uvaženi zastupniče Mrsić, da za povećanje minimalne plaće da, a istovremeno se slažem sa kolegom Mišićom da treba vidjeti poslodavce koji su došli u probleme i kojima je problem isplata, povećanje minimalne plaće zbog određenih razloga na državnom nivou koji nisu došli zbog osobnih problema da im za povećanje minimalne plaće. Ali istovremeno poslodavci koji žive u vilama imaju jahte, a istovremeno isplaćuju minimalnu plaću. Odnosi se prvenstveno na sve one koji rade u velikim trgovačkim lancima, koji imaju slobodno tri dana u godini to je Božić, nova godina i Uskrs, praktički kao da žive u robovlasničkom društvu. Njihova djeca nemaju, oni plaću nemaju za kruh, a istovremeno rade kod tajkuna koji imaju brodove, imaju avione, helikoptere i žive na račun ovih radnika koji nemaju i za njihovu djecu koji nemaju za kruh.

Uvaženi zastupniče u zakonu postoji mehanizam za poslodavce koji dođu u poteškoće. Jedan od mehanizama je da se sa sindikatom može dogovoriti manja minimalna plaća, ali je još jedan mehanizam koji je bio tu u Hrvatskoj je bio onaj zakon o očuvanju radnih mjesta koji je ova Vlada ukinula jer je smatrala da se neće ništa desiti, da je zakon bespotreban jer je prošle godine 87 radnika koristilo taj zakon. Dakle, to je onaj zakon koji poslodavcu koji uđe u poteškoće i ne može isplaćivati i minimalnu plaću radniku može dobit, radnik dobiva onda minimalac od države. Kada se poslodavac oporavi nastavi isplate plaća, država je pomogla taj period. To je ova Vlada ukinula kao da misli da nikad neće biti poslodavaca koji neće biti u problemima. I drugu stvar koju ova Vlada najavljuje je ukidanje Inspektorata rada i pridruživanje Inspektorata rada Državnom inspektoratu za koji znamo da je bio mastodont, da je bio leglo korupcije. Da napomenem da u Državnom inspektoratu Državna revizija nije nikad bila i da je to jedno tijelo koje je potpuno izgubilo bilo svoju svrhu. Svugdje u zemljama EU Inspektorat rada je vezan uz nadležno ministarstvo i njega treba još više osnažiti i još mu više dati ovlasti i nakon toga će vjerojatno i ovo poštivanje prava radnika biti puno bolje, jer će se poslodavci itekako bojati velikih kazni koje su zapriječene u zakonima koje smo donijeli tu. Sljedeći je na redu zastupnik Ante Sanader. Gospodine Mršiću jasno je da minimalna plaća je nešto čemu treba težit da ona bude 50% ali i više. Ali ključno je da čovjek može živjet normalno od te minimalne plaće i svaka Vlada koja ne teži tome sigurno nije narodna vlada.

Rekli ste prvo kakvi su bili uvjeti da se ona mogla povećati minimalna plaća. Govorite iz vašeg vremena jasno, to je argumentirano i to je ozbiljna rasprava i to je jedini način kako možemo razgovarati ozbiljno o minimalnoj plaći kao i to da ste je digli maksimalno koliko se moglo dignuti u danim uvjetima. To su dvije izjave vaše koje kažete kako ste vi rješavali pitanje minimalne plaće. I sada nakon tri, četiri mjeseca ove Vlade vi već prozivate Vladu i što je još najvažnije vi ste rekli da ste krajem prošle godine uputili ovo u hitnu proceduru. Ali vi ste imali 4 godine vremena i niste koliko sam čuo danas ministra jasno je rekao da je ova Vlada u ovom periodu od nekoliko mjeseci digla minimalnu plaću više nego vi u 4 godine. Vi ne možete sada nakon 4 godine vaše Vlade doći ovdje e sada bi vi digli minimalnu plaću, a to niste napravili u 4 godine kvalitetno. Jeste po nekim minimalnim iznosima. I nemate dobre argumente. Da li ste vi konzultirali Hrvatsku udrugu poslodavaca, sindikat i sve ovo što kažete da treba napraviti u socijalnom dijalogu da vidite jesu li poslodavci, je li stanje u društvu takvo da se minimalna plaća može u ovom momentu dignuti značajno više? I svi ti argumenti mislim da najmanje daju vašoj stranci pravo da u ovim uvjetima daje lekcije o minimalnoj plaći. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Sanader, hajde idemo argumentima. U prvom redu da udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći 2016. je bio 40,3 a ne 38 koliko je ministar Ćorić cijelo vrijeme govorio. Prema tome, objektivno podigli ste plaću minimalnu za 2,5% a ne za 5% i to je ono što su poslodavci rekli.

Imate izjavu gospodina Majetića koji je rekao ne, ne možemo 5%, nego svega 2,5% i to ste napravili, podigli ste ju za 2,5% Ispunili ste ono što su poslodavci htjeli, a mi smo htjeli sa ovim zakonom da već u 2017. prosječna, udio minimalne plaće u prosječnoj plaći bruto plaći bude 45%, a 2018. da bude 50% I kolika je važnost ovoga zakona za vas, vi ste rekli da evo nema nikoga tu u sabornici kojima to nije važno vidi se po tome koga imamo iz Vlade. Dakle, Vladi uopće nije važno što ćemo mi reći i što će tu čuti, jer očito da Vladi nije problem minimalna plaća. Nije im problem radnici, nego su neki drugi problemi s kojima se sada bavi. Ali ovdje se radi o 76 tisuća naših građana koji su na minimalnoj plaći. Opet napominjem da neki i nisu i da to treba vidjeti sa dobrom inspekcijom i sa dobrim kolektivnim ugovorima da se to više ne događa.

Sljedeća replika zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Mrsić, evo trudim se sam sebe uvjeriti da ne predlažete i da Klub SDP-a ovo ne predlaže u svrhu predizbornih aktivnosti i promidžbe u lokalnim izborima. Mislim da je Klub SDP-a preozbiljan da bi sa ovim prijedlogom zakona išao iz tih razloga, pa onda i vjerujem da ste kada ste išli u kreiranje ovakvog zakona imali matematičke, ekonomske pokazatelje koji su vas uputili da baš predložite 50% prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj. Mislim da ste vi kada ste predložili da bude 50% da ste onda to temeljili na valjanim podacima i egzaktnim podacima. Ako ste to iz takvih podataka zaključili kažem jer drugih razloga ne mogu vidjeti, onda u stvari sa ovim prijedlogom idete protiv sebe.

Jer da vas podsjetim, od kada ste vi otišli sa mjesta ministra BDP-e je porastao 1,6% i 2,9% prošle godine s time što ste u toj godini kada je 1,6% rastao BDP-e vi bili 10, 11, gotovo cijelu godinu ste ustvari bili odgovorni za funkcioniranje Vlade jer je Vlada kao što znate Oreškovićeva Vlada imenovana 2016. godine. Prema tome, vama je rast BDP-a od 1,6%, pa neka je i u najvećem postotku ako pridodavamo još i rast 2016. od 4,5% bio dovoljan da biste zatražili povećanje plaće od 50%

Samo da napomenemo da je BDP-e počeo padati kada ste vi bili u Vladi, da znamo od kud krećemo i što i o čemu razgovaramo. Ali uvaženi zastupniče Bačić, BDP-e sam po sebi nije kriterij jedini za povećanje minimalne plaće. Imate granicu siromaštva. Imate ono što Državni zavod za statistiku svake godine objavljuje o tome koliko ljudi je ispod granice siromaštva, koja je granica siromaštva, također imate onaj … indeks u Hrvatskoj koji govori koliko ljudi je zahvaćeno sa tim siromaštvom i opet napominjem da je minimalna plaća i instrument socijalne sigurnosti građana i da o tome treba razgovarati kad se dogovara minimalna plaća. I moda vam nije poznato, ali Ministarstvo rada i mirovinskog sustava na koje sam čelu bio ja, je izradilo studiju o minimalnoj plaći, radili su i predstavnici i sindikata i poslodavaca i neovisnih stručnjaka. Žao mi je što ministar Ćorić nije koristio tu studiju gdje je vrlo jednostavno i pokazano da je potrebno podići minimalnu plaću automatski do jedne razine, a nakon toga usklađivati sa parametrima koje dogovorimo. U ona vremena kada smo deblokirali minimalnu plaću nije bilo mogućnosti da ona ide gore jer su bili takvi ekonomski uvjeti, ono što je sada i hvali se vaš premijer i ministar financija, da je situacija divna, bajna, krasna, proračun raste, sve raste, a minimalnu plaću smo podigli de facto za svega 2,5% onoliko koliko su tražili poslodavci, a ne onoliko koliko su smatrali sindikati.

Hvala lijepo. Kolega Mrsić, činjenica je da mi danas ovdje raspravljamo o željama koje kroz zakon ima SDP, kad govorimo o minimalnoj plaći i na drugoj strani slušamo argumente koji govore o mogućnostima države i najugroženijih industrija, tekstilne, kožarsko-obućarske, drvoprerađivačke, u smislu da mogu isplatiti i ovu minimalnu plaću koja je sada ili koja je bila do nedavno. Vi ste bili ministar četiri godine i činjenica je da SDP evo u dnevni red već predložio nekoliko zakona koje nije imao hrabrosti donijeti tada kad je mogao, kad je imao svu vlast.

Vlada je bila predlagatelj, nije bilo nikoga da objasni te zakone.

I mi smo to prihvatili, ne znam zašto vam to sada smeta, a vi ste predlagatelj i branite svoj prijedlog zakona. Vi ste odluku o visini minimalne plaće donijeli u mandatu tehničke Vlade u 12. mjesecu 2015. godine. Mislim da je to dovoljno.

Zašto je tada bilo 20 u lošijem gospodarskim uvjetima, a sada ih je 100.000? Znači da koristimo momente koji vam pašu. A što ste tiče vašeg dogovora sa sindikatima, oni su vas upozorili da niste s njima razgovarali uopće, a vi ste rekli da ste razgovarali ali se niste uspjeli dogovoriti o visini minimalne plaće, jer da je to maksimum što vi možete ponuditi u tom trenutku. Evo pa mi vi to objasnite. Dakle, ni ova Vlada vaša Plenković – Ćorić nije postigla dogovor sa sindikatima. I to morate također priznati, pitajte zašto? Jer sindikati su tražili 5%, poslodavci su rekli 2,5% A vi ste donijeli zakoni, HDZ je donio zakon 2009. koji je zamrznuo minimalnu plaću. Mi smo imali hrabrosti odmrznuti minimalnu plaću u vrijeme krize kad je padao BDP, u vrijeme kad su se gubila radna mjesta. Imali smo hrabrosti donijeti taj zakon u kojem jasno piše da nam je cilj da dođemo do 50% minimalne plaće.

Međutim, ono što smo vidjeli što vi ne vidite sada jer idete na ruku poslodavcima je da ta minimalna plaća u nju trpaju sve i prekovremene i noćne i norme i smjene. A to nije cilj minimalne plaće. I to je jedan od razloga zašto želimo mijenjati ovaj zakon. Ali očito vama je dobar ovakav kakav je. Donijeli smo ga 2013. provodi se mislimo da je rigidan, nije postigao onaj uspjeh koji smo rekli da mora biti 50% minimalne plaće. Želimo ga popraviti da bude bolji. Imamo hrabrosti to predložiti kao što smo imali hrabrosti i 2013., 2012. je donesen zakon u jeku krize donijeti takav zakon da smo deblokirali minimalnu plaću koju ste vi zamrzli. Hvala vam lijepo. Slijedeća replika zastupnik Saša Đujić. Kolega Mrsić ja još jednom želim reći da iz kuta gledišta SDP-a minimalna plaća nije trošak kao što to gledaju kolege iz HDZ-a i ovaj zakon koji mi predlažemo nije zakon o trošku, nego zakon o minimalnoj plaći koja bi trebala koliko toliko pružiti barem dostojanstven život najugroženijim radnicima u hrvatskom društvu. Kažu gospoda iz HDZ-a da povećanje minimalne plaće ugrožava kožarsku, tekstilnu i drvnu industriju. Pa ne moramo mi to gledati, ne moramo mi gledati privatne poslodavce, ajmo mi pogledati ovdje gdje sjedimo. U ovoj zgradi u Saboru rade ljudi za 2.300 kuna. Sada smo bili, kolega Boriću hvala lijepo ne morate se derati, čuo sam vas malo prije sve uredu. Sada ste bili na ručku maloprije i posluživali su vas ljudi koji rade za minimalnu plaću za 2.300 kuna i zbog takvih ljudi mi predlažemo ovaj zakon jer ne možete reći da su oni državi trošak. Svaki dan nam nose kavu i svaki dan tu trče oko nas, a rade na minimalcu. E to ajmo pogledati, nemojte mi reći da će Sabor biti ugrožen ako ti ljudi dobiju 500 kuna veću plaću. Šta ćemo prestat postojat? Zbog njih donosimo ovaj zakon pa ga podržite, ne pričajte tu balalajke. A kad pričamo i o poslodavcima, nisu oni svi isti točno je. Danas se već nekoliko puta reklo imamo gazde i imamo one koji gazde nisu, imamo one koji kada padnu u financijske probleme onda ih se donose zakoni da ih se spasi, a imamo one koje se likvidira, imamo one kada se likvidira čiji financijski direktori odu na burzu, a imamo one koji odu sjediti u Vladu da piše zakone da ih spasi itd., itd. ali to je HDZ to je već viđeno i to stalno viđamo i povijest se ponavlja i ponavlja i ponavlja. Treba spomenuti i to nam je cijelo vrijeme očito izlazi iz fokusa i govorimo o tome koliko je tko povećao, koliko tko nije povećao, želim vam skrenuti pažnju na jednu činjenicu, da je svrha uvođenja minimalne plaće sprečavanje izrabljivanja radnika i to je svrha minimalne plaće. Nije svrha minimalne plaće da će cijena rada biti ovakva i onakva, cijena je da spriječimo izrabljivanje radnika sa ovako minimalnom plaćom koja je ispod 50% je u toj sferi. S druge strane imamo jaz između najniže plaće, znači minimalne plaće i najviše plaće. Jer što se dešava? Minimalna plaća je zamrznuta cijelu godinu dok Vlada ne donese novu uredbu i udio minimalne plaće u prosječno isplaćenoj plaći na početku godine je najveći, ali onda kako ide prema kraju godine sve više pada i pada jer plaće rastu, a minimalna ostaje zamrznuta. Sa 50% smo negdje tu da se taj dio stalno negdje ispravlja i neće biti taj veliki jaz koji je do sada. Iz razloga što niste mogli nikako formirati vladu. Vi i MOST se nikako niste mogli dogovoriti, a red je da uredbom o minimalnoj plaći donosi onaj tko će imati vladu, tko će vladati sljedeće četiri godine. I stoga s obzirom da je Vlada jedan od partnera sa sindikatima i poslodavcima, logično je bilo da vlada na odlasku ne donosi minimalnu plaću nego donosi nova vlada. I stoga [[Upadica Opačić: Vrijeme.]] i minimalna plaća koja se dogovara minimalna plaća koju dogovaraju sindikati, poslodavci i Vlada, nova Vlada [[Upadica Opačić: Vrijeme.]] Hvala. I još jedna replika zastupnik Miro Bulj. Zastupniče Mrsić, zakon je neosporno dobar i prihvatljiv. Sigurno da 3.800 i to nije minimalna plaća koja je dovoljna u ovim okolnostima, ali to sam govorio u prethodnim raspravama tj. replikama da je situacija u pravnoj nesigurnosti veći problem poglavito ljudi koji imaju obavezu poslodavcu prema njima prema radnicima, međutim o ovome zakonu bi dosta govorio ali imat ću raspravu, ali vidim da se tijekom replika spominjali Agrokor.

Ništa vi niste manje grija napravili nego vamo, samo ste imali kraći period. Zato pričajmo o zakonu, pričajmo ono što tribamo pričati jer nezamislivo je u hrvatskom društvu danas imate ljudi koji ne mogu platiti lijek, nemaju novca. A nezamislivo je da nekog političara neki član obitelji bude jedini dužan 10,5 milijuna kuna HZZO-u, to je nezamislivo. Znači kada govorimo o ovome zakonu onda tribamo govoriti o zakonu koji će pomoći ovome što je kolega malo prije rekao, čovjeku koji ima dvije tisuće kuna vamo dole u Saboru koji nas služi i onome koji nije ostvario svoje pravo.

Znači propisi su puno bitniji, kontrola i provedba po meni.

Hvala lijepo.

I s druge strane jasna mi je vaša pozicija i razgovori, ali ja se pitam tko je 2016. čija je to vlada bila? Tko je bio ministar poljoprivrede tada? E ne možete sada reći da do vas sve, a nakon vas niko. A kada govorimo o ovome što spominjete su jednostavno, želite skupiti određene jeftine političke poene, kada netko nekome duguje onda s jedne i s druge strane su partneri, s jedne strane je multinacionalna kompanija koja se zove Šajer, s druge strane je Hrvatski zavod za zapošljavanje, znam na šta aludirate, to je na sudu. Sud će dati svoj pravorijek kao i svim drugim poslovnim odnosima koje HZZ ima i sa drugim, drugim subjektima. Sasvim sigurno niti ja niti moja obitelj nema nikakvih dugovanja niti prema HZZO-u, niti bilo kojoj instituciji u RH.

U ime Kluba zastupnika HSS-a zastupnica Ana-Marija Petin.

Zahvaljujem poštovana potpredsjedniče Hrvatskoga sabora.

Dakle govorimo o 3276 tisuća kuna bruto plaće, što je 2300 kuna neto plaće mjesečno. Ovo povećanje kada smo raspravljali krajem prošle godine o poreznoj reformi tražili smo od Vlade, upozoravali na odluku Vlade da se bruto plaća poveća i tada smo upozoravali da je ta minimalna plaća nedostatna, da nije dovoljna za život iako i tada a i sada pozdravljamo povećanje plaće makar ono bilo i za 156 kuna. Prilikom utvrđivanja prijedloga visine minimalne plaće za 2017. godinu Vlada je uvažavala činjenicu da je u prva tri kvartala 2016. došlo do oporavka gospodarskih trendova te da se očekuje da će se gospodarski rast nastaviti i ove godine. A rezultat tih pozitivnih trendova je povećanje minimalne plaće tek za 156 kuna odnosno za samo 5% Žalosno ali istinito. Da li se je život ljudi na minimalcu promijenio zahvaljujući ovom povećanju? Naravno da nije, nisu ga niti osjetili. Ali zahvaljujući poreznoj reformi promijenio se život onih čija primanja premašuje 20 tisuća kuna na mjesec jer oni su dobili još više. Oni imaju novaca da svoja sredstva stave u banku na štednju, oni imaju novaca da uživaju od početka do kraja mjeseca ali radnici koji rade za minimalnu plaću sigurno nemaju i jedva preživljavaju. Mi u HSS-u nismo zadovoljni sa iznosom dosadašnje minimalne plaće i zbog toga podržavamo ovaj prijedlog novog Zakona o minimalnoj plaći čiji je cilj osigurati da minimalna plaća u dvije godine dosegne 50% iznosa prosječne bruto plaće jer to je upravo ono što smo i mi krajem prošle godine predlagali. Iako Vlada odnosno ministar rada tvrde da nema prostora povećanju minimalne plaće do 50% mi smatramo da prostor postoji i da ga se mora pronaći. Svakodnevno se hvalimo izlaskom iz krize ali tko je taj izlazak osjetio? Sigurno ne gotovo 100 tisuća ili 70 tisuća ili 80 tisuća radnika u RH koji primaju minimalnu plaću ili čak i nižu od minimalne jer vjerujte da postoje slučajevi da i tu minimalnu plaću dio radnici moraju dići sa svog računa i vratiti svom poslodavcu. Dakle ima onih koji rade i za čak manje od minimalne plaće. Ovo povećanje za koje se zalažemo omogućiti će radnicima da budu bar jedan račun manje dužni ili da bar koji dan im račun ne bude u crvenom ili da svom djetetu nekad bi rekli kupe po koji slatkiš ali danas nažalost moramo reći da koji dan kupe pecivo ili sendvič za školu jer neki nemaju ni to. Na kraju krajeva minimalna plača bi trebala biti samo alat politike u cilju smanjenja siromaštva odnosno da se onome tko od nje živi omogući barem približno dostojan život. Slažemo se sa kolegama iz SDP da se minimalnu plaću ni ne treba gledati kroz prizmu ekonomskih posljedica. Oni su ti koji prebiru svaku kunu u novčaniku, oni su ti koji svoju plaću potroše i to na ono osnovno za preživljavanje i oni su ti čiji se novac vraća natrag u državu kroz poreze. S ove govornice želim poručiti svima da nas u HSS-u ne zanima što je bilo prije jer se očito današnja rasprava svela na to tko je što mogao do sada izmijeniti a nije. Nemojte da se u sljedećem sazivu za 4 godine ponovno u ovom Saboru prepucavamo ili prepucavate i vezi toga tko je mogao a nije podigao minimalnu plaću za hrvatske radnike. Ono što je zabrinjavajuće a to je da mladi ne vide svoju budućnost u Hrvatskoj. I za to su svakako krivi i aktualni ali i bivši ministri. Mladi koji nemaju posao odlaze iz Hrvatske i dobro je da svaki dan s ove govornice upozoravamo na to. Ali jednako tako i oni koji rade za 2300 kuna također svoj život vide negdje drugdje i gledaju da odu nažalost iz Hrvatske. Slažemo se da poslodavci su danas ugušeni porezima te drugim raznim davanjima, da se problemi moraju iskreno sagledati i sustavno rješavati. Ali takve stvari ne smijemo prelamati preko leđa zaposlenika. Ne smijemo dozvoliti da zaposlenici i radnici uvijek budu zadnji. Treba rasteretiti poduzetnika, slažemo se, treba ih rasteretiti raznih nepotrebnih davanja koji su nametnuti samo da bi se financirale kojekakve razne državne agencije koje su opet svrha same sebi, a poduzetnici, obrtnici na žalost danas su postali samo skupljači novca za državu, a sve se to opet lomi preko leđa radnika. Neka država pomogne poduzetnicima kako je i obećala ali i onim malim, i srednjim ne samo Agrokoru. Ne žele pomoći malim i srednjim jer eto vode brigu o tome kako će im povećanje minimalne plaće ugroziti poslovanje. U trgovinama od Konzuma za koliko rade radnici, za koliko rade blagajnice? I država opet mora spašavati koncern. Pitam se tko je njih doveo do ruba? Radnici i njihove plaće sigurno ne. Dame i gospodo, kolegice saborski zastupnici dajte da bar ova rasprava bude bitna da napravimo nešto za naše radnike, da podignemo minimalnu plaću kako bi mogli i oni dostojno živjeti od svoga rada. Barem jednom stanimo na stranu radnika, a ne kapitala. Hvala vam na vašoj raspravi. Imamo 4 replike na vaše izlaganje. Prvi je zastupnik Ivica Mišić. Hvala potpredsjednice Sabora. Ja smatram da je trebalo već davno ovo o čemu se priča raditi sustavno od početka nastale Hrvatske države. Pojedine poslodavce je trebalo već davno kontrolirati. Znamo, a i poznato vam je svima da nije plaćeno skoro 40 do 50 milijardi poreza ovoj državi. Što se dešavalo tim ljudima koji nisu plaćali poreze? A što se dešavalo sa poštenim poduzetnicima koji su radili, plaćali, izdržavali ovu državu i na kraju pojedincu i zatvorili svoje obrte, svoje poduzetničke firme. Meni ovo ništa nije čudo. Ovo što se danas raspravlja, davno je trebalo raspravljati kako radnik može imati bolju plaću nego netko u administraciji. Ne, kod nas ima veće plaće administracija, nego radnici. Svugdje u svijetu radnik koji radi vani, koji radi u tvornicama i negdje ima veću plaću nego onaj službenik koji sjedi u kancelariji u toploj sobi i danas pod klimama. Ali sada se mi pravimo kada smo sve doveli do propasti, obično se kaže na tuđim promašajima se učimo, a mi izgleda u državi se učimo na svojim promašajima.

U svakoj državi na svijetu kada ne platite porez vi ste u problemu kao gospodarstvenik. Zahvaljujem kolega Mišiću. Mi praktično pa jednako razmišljamo. Ono što je bitno i što ovaj zakon treba donijeti, a to je povećanje te minimalne plaće i osigurati život našim radnicima barem i malo život dostojna čovjeka. Svakako da trebamo voditi računa i o poduzetnicima. Veliki broj nisu sami svojom krivnjom došli u probleme i slažem se da i njima trebamo pomoći. Ali jednako tako sve te stvari porezi, fiskalna davanja koje su sve prijašnje vlade uvele na teret poduzetnika, gospodarstvenika ne smije se prelamati preko leđa radnika. Ispada da su radnici zadnji na toj listi o kojima se brine. Evo, sa ovom plaćom bar ćemo na jedan dio na jedan način pomoći radnicima barem malo da kažem žive život dostojan čovjeka. Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovana kolegice Petin, vi ste govorili o oporavku gospodarstva u zadnja tri kvartala i o povećanju plaća poreznom reformom. Svako normalan se zalaže za povećanje plaće tako i minimalne. Kod nas u Varaždinskoj županiji uz relativno nisku nezaposlenost bile su i izuzetno niske prosječne plaće i izuzetno niske i te minimalne plaće. Netko je tu rekao da nitko ne brine poslodavcima da dignu plaću.

Bile su to grinfild investicije sa relativno niskim plaćama, ali smo ustrajali na takvim radnim mjestima upravo zbog te krize. Pitali su me novinari kako mislite vi dići plaće. Već sam tada govorio novinarima da će doći vrijeme da će poslodavci uskoro zbog potrebe za kvalitetnim radnicima, a zbog povećanja radnih mjesta morati dizati plaće i to se dogodilo u zoni su dignute plaće u zadnjih godinu dana dva puta po 7% Dakle, potrebno je napraviti pretpostavke za povećanje radnih mjesta što će cjelovita reforma koju je i predložio ministar financija i imati za cilj i povećati ukupnu cijenu rada.

Zahvaljujem poštovani kolega na postavljenom pitanju. Pa mi smo u poreznoj reformi jako puno raspravljali ovdje u Hrvatskom saboru.

I u razgovoru sa poduzetnicima i gospodarstvenicima evo baš sam prošli tjedan razgovarala sa direktorom firme, neću reći sa kojim, koji ima 60 zaposlenih. Da li su vama ove izmjene donijele nešto bolje u vašem poslovanju? Da li vam je olakšano poslovanje? On mi se samo nasmijao i rekao nemoj pričat gluposti. Tako da te izmjene su bile kozmetičke naravi, ali vi govorite o vašoj Varaždinskoj županiji. Ja živim u Virovitičko-podravskoj županiji i kod nas se zna reći kad se ide prema zapadu onda su plaće veće, jer je poznato da su u Slavoniji najmanje plaće i upravo zbog toga svi iz Slavonije bježe. Nama je Slavonija pusta ne samo zato što nema posla, nego ljudi više ne žele omalovažavati sebe i radit za 2300 kuna, jednostavno ne žele. Ne da oni ne žele radit, nego s tim ne mogu preživit. 2300 kuna što je kolega rekao pa toliku maltene ratu ima za plin, a gdje su ostale potrebe, a gdje su djeca koja nam često odlaze gladna u školu. I to je ono što nas tišti u Slavoniji i to je ono za što se upravo zalažemo bar da podignemo ovu minimalnu plaću gore, a naravno da treba pomoći na drugi način da se stvore nova radna mjesta.

Poštovanje uvažena kolegice. Pa evo, upravo kako često znam bit na Facebooku vidim primjer na Britanskom trgu u Zagrebu čovjek svira gitaru i kao u prekršaju zakona, svirao je bez dozvole i odmah policija intervenira. Čovjeka se kažnjava. Međutim, kada čovjek zmulja poslovne knjige tako da ne prikaže milijarde dospjelih obveza e onda odjedanput ni jedna institucija ne funkcionira, ni Inspektorat, ni Državna revizija, ni Ministarstvo financija, ni Porezna uprava, ni DORH. A kod ovog zakona je paradoks upravo o tome što HDZ-ovci uporno postavljaju pitanje kako će biti gazdi ako se minimalna plaća poveća, umjesto da si postave logično pitanje kako je radnicima koji rade za minimalnu plaću. A ako im je toliko stalo do toga kako će bit gazdama ako se minimalna plaća poveća ja im preporučam da stvore bolje uvjete za te poslodavce, bolje uvjete za one koji imaju radnike tako da oni mogu njima isplaćivati veću plaću.

Međutim, budući da HDZ to evidentno ne želi, onda je odlučio napraviti jedno prosto jednostavno rješenje pa šta ono radit će ljudi za kiflu, radit će za sitniš, radit će za čavle a nama će bit dobro, gazdi će bit dobro. I ako kojem od nas zaškripi što se tiče pravosuđa kazneno pa zaštitit ćemo kolegu.

Pa gledajte, kad stalno razmišljamo o tome šta će bit sa gazdama i kako će se oni osjećat, onda dovedemo naše društvo a posebno naše mlade u jednu apatiju da oni jednostavno nemaju volje na žalost niti za učenjem, niti za upisivanjem dobre škole. Jer komentiraju šta ćemo i tako moramo izaći iz Hrvatske i tako ćemo vani radit tko zna koje poslove, jer ovdje za 2300 kuna neto plaće neću ostat. To meni kao dečku, kao djevojci nije dovoljno, a kamoli sutra kad se udam i oženim ili imam svoju obitelj kako ću uz te novce prehranjivati svoju djecu. Jednostavno su nam mladi i ta naša djeca razočarani u cjelokupni sustav, gube volju i za školom, gube volju za nekakvim obrazovanjem i na žalost ne vide sebe i svoju budućnost ovdje u Hrvatskoj. To je ono što su šire i dalekosežne i velike posljedice ove politike koja se provodi u Hrvatskoj ja moram reći već duži, duži niz godina. Hvala potpredsjednice. Uvažena kolegice sve što ste lijepo rekli ja apsolutno potpisujem, podržavam jer ništa drugo osim ne možeš reći nego kako ste vi to lijepo govorili. O svemu tom borbi za sirotinju našu i za bolje sutra. Ali htio bih vam replicirati ono kad ste vi rekli da vas ne zanima kako je došlo do ovog i zašto mi danas baš raspravljamo o ovom i kako, tko je predložio ovaj zakon. Ja sam malo prije u svojoj replici jednom rekao da je ovo možda predložio HSS ili netko drugi, onda bih ja rekao svaka čast, evo nema odgovornosti. Ali ova rasprava je kao kad bih ja vama rekao zašto Krešo Beljak u Samoboru ne uvede besplatne vrtiće? To je krasno, pa naša djeca, pa demografija, naći ćemo sto dobrih razloga kako to treba uvesti. Ali on je odgovoran čovjek i odgovoran za svoj grad. Eto tako i mi saborski zastupnici ovdje ne možemo pričat priče što je lijepo čuti. Ja znam, ima u ovom našem Saboru populista, pričaju priče i tako dobivaju ljude. Ali mislim da vi, vi ste predstavnica jedne ozbiljne stranke, jedne stare stranke da moramo imati odgovornost, da ne možemo baš pričati samo ono što ljudi vole čuti, a da nemamo nikakvu odgovornost. Znači od vas ne očekujem i ne spadate u onaj tip koji mogu tako populistički, tako se i ne ponašate. Znači mi moramo bit odgovorni prema nečem što namećemo drugima. Dobro je rekao malo prije kolega Đujić to bih prihvatio. Hajmo ovdje u Saboru uvest ove ljude sve koji imaju koliko 2 i pol tisuće, ja predlažem da se svim zastupnicima odbija od plaće i da se to da ovim ljudima, to je ono što mi možemo i što je ljudski napraviti. Ali da mi ovdje bez dogovora sa HUP-om Hrvatskom udrugom poslodavaca, sa sindikatom namećemo nekima kao Mišić, i takvih našim poduzetnicima časnim ljudima koji se bore za svaku kunu i bore se dati nekom plaću da mi njima ovdje birokratski i adminisrativno namećemo neke obveze, a posebno kad prijedlog dolazi od ljudi koji su imali četiri godine priliku to napraviti pa nisu napravili. Zahvaljujem poštovani kolega. Pa gledajte, kada govorimo o populizmu mnogi ovdje u Saboru su govorili populistički, ali ja to danas sigurno nisam. Ja se zalažem za povećanje minimalne plaće gotovo 100.000 radnika koji na žalost ne mogu preživjeti sa plaćom od 2.300 kuna mjesečno. Tako da to nije populizam, to je jednostavno borba za radnike koji žive na minimalnoj plaći. Jednako tako govorila sam i o našim mladima koji odlaze iz Hrvatske, a koju svu ovu situaciju gledaju i dolaze do zaključka da oni svoju budućnost ovdje jednostavno ne vide. Što se tiče prijedloga zakona koji dolazi od strane SDP-a i moga komentara da jednostavno zaboravimo ono što je bilo prije. Moram reći da sam ja saborska zastupnika evo u prvom sazivu i ja jednostavno nakon četiri godine svoga mandata želim reći svojoj djeci da smo nešto ostavili iza sebe za sve ovo vrijeme koje provodim ovdje u Saboru a nisam s njima. Želim reći da smo ostavili i da smo napravili nešto konkretno, nešto od čega će ljudi živjeti bolje, a ne samo da tako se izrazim, mlatimo praznu slamu satima i satima, a jednostavno ne donosimo ništa što ljudima omogućava bolji život. I zato sam rekla, budimo svi pametni, podvucimo crtu, zaboravimo ono što je bilo prije jer u koliko se promijeni vlast i za 4 godine pa onda takav prijedlog za minimalnu plaću dođe od strane HDZ-a pa onda SDP bude na vlasti pa ne bude htio usvojih taj zakona. Zato sam rekla zaboravimo prošlost i krenimo od sada, donesimo nešto što će donijeti bolji život našim građanima i našim radnicima.

Poštovana gospođo dopredsjednice Hrvatskoga sabora. Cijenjene kolegice i kolege. Pa evo nakon svih ovih klubova koji su se izredali do sada i koji su pohvalno govorili o potrebi povećanja minimalne plaće ja ću se pridružiti tome da treba povećati u ime Kluba HDZ-a da sigurno treba povećati minimalnu plaću ali ne na način kako to predviđa ovaj Prijedlog zakona o minimalnoj plaći kojeg predlaže Socijaldemokratska partija. Odmah na početku ću reći malo odgovoriti gospodinu Mrsiću, ovdje u ime Kluba zastupnika SDP-a kao oni koji bi trebali braniti ovaj zakonu su navedeni gospoda Bernardić, Mrsić, Hajdaš Dončić i Peđa Grbin. Koliko ja vidim ovdje je jedino gospodin Mrsić i od ukupnog broja SDP-ovih zastupnika ima vas troje ako se ne varam u ovom trenutku u Hrvatskom saboru ili četvero ispričavam gospodin Vešligaj je ovdje. Prema tome, a prozivati Vladu da je nema, ne znam koliko je to korektno, ako stvarno se zalažete za ovaj zakon onda minimum bi bio da ste barem i popratili ovu raspravu sa većim brojem vaših zastupnika. No očigledno, kako sami kažete, vi ste dovoljni, pa ja to prihvaćam kao tako, ali nemojte onda ni drugima zamjerat koji nisu po Poslovniku nužni biti ovdje, što ih nema. Jasno Hrvatska demokratska zajednica kao predvodnica koalicije koja je na vlasti zajedno sa Mostom i manjinskim zastupnicima ne može o ovom zakonu raspravljati na isti način i ovako lijepim riječima kao što su to činili dosadašnji klubovi zastupnika jer oni nemaju nikakvu odgovornost. Na nama je odgovornost upravljanja državom i kao što je rečeno, kao što je ministar Ćorić rekao u ime Vlade, Vlada ne može prihvatiti ovaj zakon, ne zato što ga svi zajedno ne bi htjeli prihvatiti na način da se minimalna plaća poveća na 50% od prosječne bruto plaće. Nego jednostavno zato što se procijenilo u Vladi naglašavam Vladi, znači koalicijskoj Vladi HDZ-a i Mosta, da nema uvjeta da se ide u toliko povećanje minimalne plaće. Podsjećam isto tako da je jedna od prvih odluka Vlade na čelu s gospodinom Plenkovićem, bilo upravo povećanje minimalne plaće za 156 kuna na današnjih 3.276 kuna bruto. Da vas samo podsjetim da SDP-ova Vlada kada je to mogla, znači od 2012. do 2015. godine je povećala minimalnu plaću za svega 215 kuna u 4 godine. Znači, imali ste prostora, često ste se i vi gospodine Mrsić pozivali na Sloveniju koja je 2010. digla minimalnu plaću na 50% Ja vas ovdje sad otvoreno pitam, pa zašto vi to niste učinili kao prvi potez 2012. godine kad ste došli na vlast? Niste to učinili, a sada ovdje tek četiri mjeseca nakon što ova Vlada djeluje i radi, šaljete odnosno, poslali ste u proceduru još u 12. mjesecu, ovaj zakon kojim bi smo podigli plaću na minimalnu plaću u 2018. na 50% od prosječne bruto plaće. Ja velim, ponavljam još jednom u ime HDZ-a mi bi smo vrlo rado kad bi se to stvarno i moglo. Kada se ne bi dogodilo nešto drugo. Bojim se da povećanjem minimalne plaće nismo mi za to da se pogoduje vlasnicima, da se pogoduje tzv. kako to neki nazivaju tajkunima poslodavcima. Nego moramo odgovorno sagledati mogućnost konkurentnosti svih firmi i potencijalnog gubitka radnih mjesta. Jer postoji realna mogućnost da se izgubi dio radnih mjesta. Znači ne da imamo 76 tisuća ovih koji primaju minimalnu plaću, nego da odjedanput imamo određeni broj nezaposlenih zato što određeni poslodavci takovim administrativnim određivanjem minimalne plaće jednostavno neće moći isplaćivati minimalne plaće u tom iznosu i postoji mogućnost gubitka radnih mjesta. Znači, Vlada je odgovorna za to da nađe određeni balans, određenu ravnotežu između visine minimalne plaće i onoga što pojedine grane industrije mogu podnijeti kao minimalnu plaću. Ja pozdravljam vašu inicijativu i sigurno bi svi voljeli da tu minimalnu plaću povećamo. I ja očekujem da će Vlada Hrvatske demokratske zajednice i Mosta tijekom 2017. godine iznaći mogućnosti da već sa 1.1.2018. godine ponovno poveća iznos minimalne plaće, pa možda on i dođe blizu tih 50% Ja se iskreno tome nadam. Čisto da vam kažem, sami ste rekli vi ste u ovom prijedlogu zakona za 2017. godinu predvidjeli da to bude 45%, a povećanjem od 156 kuna došli smo na 42,9% Znači ta razlika je ostala nekakvih 2,1% u odnosu na ono što ste vi tražili i predviđali, željeli za ovu godinu. I mislim da to nije tako velika razlika i da se ovdje troši toliko riječi na to, a ponavljam, mogli ste to učiniti 4 godine. Govorili ste i sami o tome da je bila kriza. Da, kriza je bila u ono vrijeme kada je bila HDZ-ova Vlada gospodarska kriza i recesija je zahvatila cijeli svijet. Ali znamo da je to bio od kraja 2008. godine, tijekom 2009., 10. godine. Podsjećam da je i HDZ-ova Vlada koja je bila u to vrijeme na kraju svojeg mandata zadnja dva kvartala imala pozitivan rast BDP-a. Tada ste došli vi na vlast, BDP-e se sunovratio. Tri godine niste znali naći izlaz iz krize. I da vam samo kažem, evo sa 2013. na 14. ste povećali minimalnu plaću za 33 kune. Sa 2014. na 2015. za 12 kuna. Tek na odlasku kada ste već bili tehnička Vlada kao što je netko rekao, tada ste donijeli odluku o povećanju minimalne plaće za 91 kunu. Ovo samo govorim čisto iz razloga da oni koji prate ove saborske rasprave znaju točne brojke. Ali ovo su podaci koji su preuzeti iz Državnog zavoda za statistiku i lako su provjerljivi. Ponavljam. Hrvatska demokratska zajednica neće podržati ovaj Prijedlog zakona o minimalnoj plaći koji predlaže SDP-e. Ali ćemo sigurno kroz našu Vladu iznaći načina da se znači nakon što smo 156 kuna povećali minimalnu plaću za ovu godinu, da se iznađe načina i da se ja se nadam uz pozitivne trendove u gospodarstvu i u ovoj godini, za sljedeću godinu minimalna plaća poveća. Da li će se uspjeti dospjet do 50% od prosječne bruto plaće to ćemo vidjeti. A isto tako, naša Vlada je najavila i izradu novoga zakona.

Puno je jednostavnije ovo da gledamo postotke od prosječne plaće. Ili će možda Vlada iznaći neke druge, drugi način na koji bi se podigla ta minimalna plaća? I vjerujem da će se to i učiniti. Ali prije svega, ne prije svega da bi se sačuvalo što veći broj radnih mjesta i da bi se povećalo zapošljavanje. Ovdje se puno govorilo i o odlasku mladih ljudi iz zemlje. Odlazak mladih ljudi iz zemlje nije toliko vezan uz minimalnu plaću, tu ćemo se složiti to ste i vi rekli, nego je vezan jednostavno uz to da ljudi odlaze za većim zaradama u zemlje koje im to mogu priuštiti. Danas je najlakše prozivat jasno aktualnu Vladu da je ona kriva za to. Počeo je puno ranije, za vrijeme vaše Vlade. Jedan od načina da se to zaustavi je sigurno kvalitetnije plaćanje rada, ono o čemu je govorio i moj kolega zastupnik Križanić. I mislim da će jednostavno evo danas možemo i na portalima pročitati da jedan poduzetnik u Međimurju traži zavarivače i želi ih platiti 8 tisuća kuna uz još neke beneficije kao što je 13-ta plaća, božićnica, uskrsnica i neke druge još beneficije i teško nalazi odnosno ne nalazi dovoljan broj radnika. Nadam se da će se za tim primjerom povesti i drugi poduzetnici i da jednostavno neadministrativnim određivanjem minimalne plaće, nego jednostavno da će potrebe za radom dovesti do toga da će plaće u Hrvatskoj porasti i da će to onda odvratiti mlade ljude od odlaska iz Hrvatske jer će moći ovdje zaraditi za normalan život sebe i svoje familije. Evo toliko oko obrazloženja zašto nećemo podržati ovaj Zakon o minimalnoj plaći. Makar se ja osobno, a i Klub HDZ-a očekujemo da će minimalna plaća porasti u sljedećoj godini onoliko koliko to odluči hrvatska Vlada, a sigurno da će ona gledati da učini sve za dobrobit radnika u Hrvatskoj. Kako bi rekla kolegica Petin, od ove rasprave na žalost radnici neće imati puno koristi. Mislim da je vrlo malo ljudi u ovoj dvorani koji se sada nisu prijavili na repliku. Prva replika zastupnik Mirando Mrsić. Uvaženi zastupniče Felak, kako vas nije sramota reći ovo što ste rekli sada da odlazak iz Hrvatske je posljedica situacije, samo se sjetite što je HDZ i predstavnici HDZ-a su govorili u četiri godine SDP-ove Vlade kad smo mi to isto tvrdili kada ste vi neke druge stvari govorili. Kratka pamet, odnosno, sad su druga vremena i za vaše Vlade je otišlo 75.000 ljudi iz Hrvatske pa eto to je sada, evo sve je isto nemojmo se ljutiti, ali eto mi smo onda rekli ovako, ovaj ovako. Očito da ga niste pročitali, ovaj važeći koji je na snazi ona formula prva je služila samo da dođemo do toga kolika je minimalna plaća iznad razine praga siromaštva u Hrvatskoj. Jer zakon koji je bio prije, je bio zakon koji je blokirao i zamrznuo minimalnu plaću. Očito je da HDZ zakon odbija samo zato jer nema svoj stav što bi sa tom minimalnom plaćom. Ja ovdje nisam čuo od HDZ-a niti jednu riječ koji je stav vaš o minimalnoj plaći. Jer ovdje nije pitanje da li je ona dovoljna ili ne? Ovdje je pitanje da ona zaštiti radnika od siromaštva. Da radnika zaštiti da ga poslodavac izrabljuje. Da mu u minimalnu plaću ne uvaljuje prekovremene, noćne smjene i sve ostalo. Ali očito da to vi ne shvaćate ili vam očito nije cilj.

Ključ ovog zakona je zaštita radnika da ne idu ispod siromaštva i da ih poslodavci ne izrabljuju. To je ključ, konačno to shvatite i dajte stav jeste za to ili niste. Ja vas lijepo molim, budući da vas se ovako puno prijavljuje za replike neću tolerirat više prelazak preko vremena. Svi imate gore na displeju svoje vrijeme i molim vas da svoje dvije minute koristite u tom dakle, u tim okvirima.

Znači već za 2017. godinu. Što se tiče ovih isplata na crno i svega toga, pa vi ste sami rekli da ste inspekcije stavili pod ministarstvo kojem ste vi bili na čelu. Pa šta ste onda radili 4 godine, zašto nisu te inspekcije utvrdili tko isplaćuje na crno i zašto nisu sankcionirale takove poduzetnike? A sada govorite da bi bilo jako loše da se inspekcije vrate ponovno pod Državni inspektorat. Mislim da je Državni inspektorat puno bolje funkcionirao, jer su tamo inspekcije bile neovisne, a kad su pod jednim ministrom onda su ovisne o tom ministru. Pa onda on određuje koga će inspekcije nagazit, a koga neće nagazit. Sljedeća replika zastupnik Ivan Pernar. Hvala predsjedavajuća. Pa eto, slušali smo deset minuta objašnjenje od gospodina Felaka zašto minimalna plaća neće sad rast, odnosno zašto će HDZ to Međutim, ključni razlog zašto HDZ to neće prihvatiti je slijedeće, a on ga nije rekao. Promašena monetarna politika koja se vodi preko 20 godine. To što je centralna banka mjenjačnica, to što smo kao društvo ovisni o kreditima kao ovisnik o opijatima. I posljedično, živimo na dug u dugu iz kojeg se ne možemo izvuć i istovremeno u stanju trajne kunske besparice koja je pri ovakvom valutnom monetarnom režimu zapravo naša konstanta iz koje nema izlaza. S vremenom će dugovi države biti sve veći, sve više firmi će propadat, dugovi se naravno ne mogu vratiti to ponavljam ko papagaj iako mi se svi smiju, ali na kraju ćete shvatiti i vi koji uvjeravate sve da je ovaj sustav održiv da on nije održiv. Međutim, da bi ste to shvatili prvo ćete morati vi sami propast i morat ćete i vi sami završit na minimalnoj plaći jer gospodine Felak da vi za rad svoj u Saboru imate minimalnu plaću vi bi glasali za dizanje minimalne plaće. Ali vaša plaća je minimalno 14, 15 tisuća kuna, nije manja od toga. A to, dajte probajte vi živjeti sa tri puta većim iznosom od minimalne plaće.

Možda je moja koju stotinu kuna veća zbog nešto većeg radnog staža koji imam nego što imate vi. Prema tome, niste vi baš u poziciji da meni dijelite lekcije ili bilo kojem drugom saborskom zastupniku da li mu je to prevelika plaća ili da li bi trebao raditi za minimalnu plaću. Ali vjerujte da ja vrlo dobro razumijem i znam koliko je teško živjet ljudima koji rade za minimalnu plaću i u volio bih kad bi se ta plaća mogla i kad bi postojali stvarne okolnosti da se ta plaća može povećati. Ponavljam još jednom, povećana je nešto za 2017. godinu, očekujem da će se iznaći prostora da za 2018. godinu to povećanje bude još i veće. A isto tako očekujem ako vi imate hrabrosti za takovu solidarnost kao što je netko rekao, kao što je predložio i gospodin Sanader, postoje načini da se i mi kao saborski zastupnici odreknemo dijela svoje plaće i da ih, da li ćemo ih dati zaposlenicima u Saboru ili nekom drugom pa bismo na taj način pokazali određeni dio solidarnosti. Jedino rješenje je rast gospodarstva i veća potražnja za zaposlenima i to da sami poslodavci prepoznaju da svoje zaposlenike trebaju puno bolje platiti, a za to im istina kao što je i gospođa Petin rekla mi u Saboru moramo stvoriti što bolje zakonske uvjete. Pa i vas pozivam da u tom pravcu vodite svoje rasprave da pripremate što kvalitetnije zakone da bi ih mogli ovdje raspraviti, pa eventualno na taj način pomoći i radnicima i poslodavcima. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Felak s pravom ste primijetili i predbacili gospodinu Mrsiću kada je već u nekoliko navrata spomenuo da sa strane predstavnika Vlade nema nikoga, kada i sami ste prebrojili koliko je ustvari predstavnika predlagatelja danas ovdje u sabornici čime se na određeni način ipak ukazuje na zainteresiranost predstavnika predlagatelja, a u ovom slučaju Kluba SDP-a za temu o kojoj se danas ovdje raspravlja. Bilo je više puta vama upućeno pitanje kakav je stav Kluba Hrvatske demokratske zajednice, pa vi ste ga u nekoliko navrata iznijeli.

Točno je da je odluka trebala biti donesena, samo se moglo povećat 2 kune, 5 kuna ili mogla je ostati ista, ili je mogla biti povećana i više. U ovom trenutku je Vlada ocijenila da je treba povećati za 156 kuna kao što ste i sami rekli i uvjeren sam da će na temelju rasta bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini na temelju kvalitetnih dobrih makroekonomskih pokazatelja u prvom redu i smanjenja deficita državnog proračuna i svih drugih pokazatelja koji govore o stanju gospodarstva u Republici Hrvatskoj krajem ove godine se opet povećati plaća za 2018. godinu. To je najbolji odgovor svima onima koji govore o tome koliko je i na koji način Hrvatska demokratska zajednica odnosno Vlada, bolje rečeno Vlada brine o položaju onih najugroženijih kategorija stanovništva u Republici Hrvatskoj. Hvala vam. Imate odgovor ili ćemo dalje? Onda je dalje zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa. Ja moram priznati da mi nije baš jasno koja je to koalicija. Pa ako mi možete objasniti da li u tu koaliciju spada i gospođa Esih? Ona naivno navodno ide, ona kaže da je ona Tuđmanov HDZ-e. Pa vi imate svog kandidata, pa nije mi jasno sada ako me možete podučiti koji je pravi Tuđmanov HDZ-e. Isto tako me zanima Hrast. Predsjednik Hrasta Ilčić u Varaždinu kaže da se vi ne držite kršćanskih vrijednosti, da s vama ne mogu koalirati, da ste vi samo na papiru demokršćani. Pa da li možda u tu koaliciju koju ste vi sada spominjali i SDP-e spada s obzirom da ih toliko grdite da su neke prošle Vlade radile ovo-ono? Evo, ako mi možete objasniti? Pa gospodine Bunjac, ja prvo u svojem izlaganju nisam spominjao ni gospođu Esih, niti bilo koga od ovih ljudi koje ste vi ovdje nabrojali. Ali pošto ste vi relativno novi u politici i kao stranka, i kao znači zastupnik u Saboru, a koliko znadem sada ste i kandidat za župana u Međimurskoj županiji, shvatit ćete da politiku lokalne razine treba jasno razdvojiti od politike na nacionalnoj razini i da postoji puno razloga zašto se neke stvari događaju. Možda u nekoj od tih kombinacija osvane i Živi zid za koju bi se svi danas čudili kako je to moguće. A s kim će HDZ-e eventualno koalirati ili surađivati, s kim neće, to će odlučiti mjerodavna tijela stranke. Sljedeća replika zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Kolega Felak, postavili ste si pitanje zašto oni to nisu učinili u mandatu kolegi Mrsiću, znači kada je on bio ministar rada i to je opravdano pitanje i on cijeli dan izbjegava odgovoriti na to pitanje. A već smo i mi odgovorili kada su to napravili. Sabor je konstituiran 22.12.2015. godine, ako se sjećam. Znači, već je postojala neka većina. To su napravili onako kukavički jer nije ništa koštalo. Vjerojatno su mogli i bez toga? I kolega Mrsić je rekao da bi bilo korektnije da je to ostavljeno sljedećoj Vladi. Ali oni su to napravili ne bi li eto danas pričali nama priče kako su bili socijalno osjetljivi. Pa sjetimo se priče o autsorsingu i pokušaju da sve one javne službe o kojima je danas govorio i kolega s lijeve strane izruče znači privatnom sektoru. I što onda? Tko se pobunio? Pobunili su se sindikati javnih službi. To je bila briga, A da ne govorim o svemu onome što možda i niste naveli. Voda 15% Sva ona poskupljenja koja su budžetima upravo siromašnih ljudi oduzeli velik dio novaca, to je bila njihova socijalna osjetljivost. Naravno da su danas u oporbi puno socijalno osjetljiviji, nego na vlasti. Ali mi želimo raditi odgovorno i to tvrdimo cijelo vrijeme. I Vlada je već nakon 2 mjeseca smogla snage da napravi taj potez u suradnji i sa poslodavcima, i sa sindikatima da ne dođe do poremećaja u određenim industrijama. To ćemo nastaviti i dalje. Vlada uredbom može ostvariti ono što možda ovaj zakon predviđa u nekom vremenu kad procijeni da se to zaista može i dogoditi. Odgovor na repliku. Štovani kolega Borić, pa složio bih se u najvećem dijelu sa vama. Očigledno da Socijaldemokratskoj partiji treba prelazak u oporbu da bi shvatili da su oni Socijaldemokratska partija i da bi prije svega trebali voditi računa o interesima radnika. Jer ono na način na koji su vladali u četiri godine svakome tko je malo sa strane to gledao bilo je jasno da prije svega pogoduju krupnom kapitalu, a da su im interesi radnika na zadnjem mjestu. E sada, kad više nisu u toj poziciji da vladaju i kad nemaju te odgovornosti sad je lako se zauzimati za prava radnika i jasno pokušati na jeftin način dobit političke bodove. U konačnici spominjao je gospodin Bunjac i ja spominjem, lokalni izbori su pred nama i jasno da rasprava o ovom Zakonu o minimalnoj plaći prije svega služi u tu svrhu da se dobije što više nekakvih političkih bodova kod onih ljudi koje jasno tangira ovaj zakon.

Hvala vama. Sljedeća replika Marko Vešligaj. Hvala poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Evo kolega Felak, ja isto nisam shvatio zapravo koji je točno stav HDZ-a o ovom zakonu, o Prijedlogu zakona o minimalnoj plaći. I rekli ste zapravo negdje u budućnosti bi trebalo o tom razmišljati, a onda nas nazivate populistima, nazivate nas licemjerima.

Gledajte, dolazim iz kraja gdje jako puno ljudi radi za tu minimalnu plaću, iz kraja koji proizvodi, koji izvozi, koji je zbog toga možda u prošlosti bio i dijelom konkurentan. Danas kad se gospodarska situacija popravila, kada možemo politiku konkurentnosti voditi kroz neke druge stvari, kroz subvencije najviše naravno države s obzirom da ste lokalna i regionalna samouprava barem u našim sjevernim krajevima nema dovoljno sredstava da bi izvršila subvencije. Zašto ne omogućiti i radnicima da imaju nekakvu korist od toga? Zašto im ne omogućiti zapravo 100 kuna više? Jer ti ljudi jako teško žive, njima je svaka kuna bitna i zapravo o tome ovisi da li će ostati živjeti. Ja se sad opet referiram u našim manjim sredinama. To je bit prijedloga ovoga zakona, a ne da se izvlačimo na to da ćemo voditi zapravo jednu politiku konkurentnosti kroz to da održavamo plaće na niskoj razini. Dajmo da oni koji imaju najmanje da također imaju nekakvu korist od toga gospodarskoga rasta, a ne onako kako ste počeli sa poreznom reformom, a dobro znate da su poreznom reformom su plaće narasle onima koji imaju najviše pa uključujući i nas ovdje, a na žalost minimalno su porasle onima koji imaju minimalne plaće. Štovani kolega, ja sam vrlo jasno izrazio stav kluba HDZ-a, to znači da odmah u prvoj rečenici da ne podržavamo ovakav prijedlog o minimalnoj plaći kakav je uputio SDP. Ali isto tako sam rekao odmah na početku da je upravo Vlada koju predvodi HDZ i premijer Plenković jedan od prvih poteza koje je povukla je bilo povećanje minimalne plaće za 156 kuna u odnosu na onu koja je bila tijekom 2016. godine. Znači ta plaća je povećana u ovoj 2017. godini. I kao što je govorio i kolega Bačić da se sad ne ponavljam gledajući makroekonomske pokazatelje i sve ostalo u 2017. gdje očekujemo da će oni rasti i dalje i da će biti još bolji, da će se stvoriti preduvjeti da se u 2018. godini ponovno poveća minimalna plaća pa možda dođe čak i do ovih 50% koje vi predlažete u ovom svojem prijedlogu zakona. Prema tome, stav je tu vrlo jasan. Hrvatska demokratska zajednica za razliku od vas je stranka koja upravlja državom zajedno sa koalicijskim partnerima i ima odgovornost i obaveze, znači ne samo prema radnicima i sindikatima, nego i prema poslodavcima. Još jednom ponavljam treba uravnotežiti potrebe i jednih i drugih da ne dođe slučajno do gubitka i zatvaranja radnih mjesta radi previsoke minimalne plaće, za nekoga previsoke na žalost. Oni koji to neće moći isplaćivati. A isto tako ponovno ponavljam, ako ima bilo kakvih isplata mimo onoga što je propisano za to su tu inspekcije i takve stvari treba najstrožije kažnjavati i dovesti u red, znači plaćanje u ovoj našoj državi. I mislim da će se onda vrlo brzo steći uvjeti da i ova minimalna plaća bude kud i kamo veća nego što je sada. Sljedeća replika zastupnik Blaženko Boban. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Felak. Odgovornost je ključna riječ u ovome, dobro ste to apostrofirali. Reći ću samo odgovornost pa reći ću i Hrvatskog sabora. Uvrštavajući ovu točku u proceduru, a podsjetit ću da u sedmom sazivu Sabora ni jedna točka koja je dolazila sa strane oporbe nije stavljana na raspravu ovdje u ovoj sabornici, ni jedna. I sada u vrijeme predizborno, mjesec i pol, dva do izbora Sabor, Predsjedništvo Sabora uvrštava ovu točku i stavlja je u raspravu. I to je dio odgovornosti prema hrvatskim građanima, da ne govorim odgovornost nas koji smo na neki način obnašali dužnosti i na lokalnim razinama. Pitam kolege, malo ih je ovdje gospodin Vešligaj ili još netko tko je obnašao dužnost na lokalnoj razini bi li on u ovom segmentu u svojoj razini danas oslobodio recimo plaćanja vrtića ili dao nekakve obećanja ili ne znam što, što zna kada 21. svibnja ostane na vlasti, neće moći izvršiti, ne bi to radio sigurno. Dakle ključna riječ je odgovornost. Još nešto, ovdje je u više navrata spominjano siva zona rada ili crna zona rada, čak su i neki primjeri nabrajani od nekih kolega, a kolege ne znaju da je odgovornost i njihova pa i svakog građanina, a pogotovo saborskog zastupnika, prijaviti te nepravilnosti inspekcijama, Državnom odvjetništvu ili kome već. Dakle odgovorna je bitna i najvažnija riječ je u svem ovome odgovornost. Lako je nekome tko zna da sada nije na vlasti ili neće biti tko zna do kada na vlasti, obećavati i govoriti bilo što. Ali treba biti odgovoran i prema sredstvima i ljudima i građanima u kojima žive i djeluje. Idemo dalje sa replikama, zastupnik Ante Sanader. Uvaženi kolega, vi ste rekli da mi nećemo pogodovati nikakvim poduzetnicima. Jasno, ne odnosi se na one o kojima se govori u negativnom smislu, a to je jasno i tajkune i lopove i one kriminalce koji su stekli bogatstvo, a koji ne mogu opravdati svojim primanjima. Zato i u razgovoru o minimalnoj plaći se mora razgovarati i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, normalno i sa sindikatima i vidjeti koje su najbolje mogućnosti trenutno s obzirom na standard, na ekonomsku situaciju gdje se može donijet minimalna plaća onakva koje poduzetnici mogu davati.

Upravo ono što sam i više puta naglasio znači odgovornost Vlade je na tome da nađe nekakvu ravnotežu između zahtjeva i sindikata odnosno radnika, ali i mogućnosti samih poslodavaca. I kada ste već spomenuli poslodavce, mogu reći da me jako smeta generaliziranje pojedinih i zastupnika ovdje u Hrvatskom saboru, dijela medija, svih poslodavaca kao nečega negativnog u ovome društvu. To je naprosto jako loše i stvara jednu vrlo lošu klimu. Stalno se ističe par negativnih primjera, evo neću sada ni govoriti o najvećem ovo koje sada u problemima, a ne ističe se ogroman broj, stotine i tisuće malih, srednjih, velikih poslodavaca koji uredno ispunjavaju svoje obaveze i prema državi i prema radnicima i koji su u biti generator svega onoga dobroga u hrvatskom gospodarstvu jer da nema njih gospodarstvo bi već davno bilo u kolapsu u onome što priziva gospodin Pernar, ali ja sam uvjeren da se to u Hrvatskoj državi neće dogoditi. Ali upravo ovakvim ponašanjem kada ističemo samo negativnosti, mi kao da želimo da se to dogodi. Pa trebalo bi puno više isticati one koji su dobri i koji dobro rade. Kada netko govori o Agrokoru o Todoriću onda zaboravlja 30 tisuća zaposlenih u toj firmi i da se treba voditi brigu i o tim zaposlenima i onim malim, srednjim, velikim dobavljačima kojima je Agrokor dužan. Prema tome, moramo voditi računa prije svega o tom dijelu, a ako ima onih koji ne rade svoj posao kako treba i tko ne upravljaju svojim firmama kako treba ti će ili propasti zbog svojeg neznanja ako su radili nekakve nepoštene radnje, protuzakonite onda ih treba sankcionirati. Sljedeća replika zastupnik Saša Đujić. Hvala gospođo potpredsjednice. Prije točno tjedan dana u ovoj Sabornici jedan mudar čovjek je meni rekao, kada se nema argumenata onda se krene u napad, taj mudar čovjek zove se Damir Felak. A onda ste vi danas kolega krenuli u napad svih napada, bez ijednog jedinog argumenta. Znači govoreći samo šta mi nismo napravili u četiri godine svog mandata i to bi sada trebao biti argument da vi ne napravite ništa. Pa napravite vi, evo mi smo vam dali prijedlog vi ga usvojite. Kažete da je HDZ za ovaj prijedlog zakona, da je za povećanje minimalne plaće ali ne na ovaj način. Popravite zakon ali prihvatite ovo. Druga stvar, rekli ste cijeli niz netočnih podataka. Kada pričamo o radu na crno upravo u vrijeme SDP-ove vlasti bivšeg mandata premijera Milanovića je rad na crno smanjen u Hrvatskoj za 50% Mi smo uveli reda, uveli smo fiskalizaciju, popravljali smo nered koji ste nam ostavili nakon osam godina, to je jedno. Drugo, rekli ste kako je BDP počeo rasti 2011. godine. Je, po onim podacima koje ste lažirali što smo ustanovili dvije godine iza toga.

Evo sada ste došli na državnu razinu pa možete vidjeti malo i kako žive ljudi u sredinama gdje je HDZ na vlasti, a žive loše, ne žive dobro. Druga stvar, sada kada ste pričali zadnja stvar u ovoj replici malo prije o Agrokoru i da treba brinuti o ljudima koji tamo rade, to mi radimo s ovim zakonom. Brinemo o ljudima koji rade u Agrokoru jer većina ljudi tamo radi za minimalnu plaću. Pa stoga podržite ovaj zakon i pomozimo više od 40 tisuća ljudi koji su zaposleni u Agrokoru, podržite nas.

Kolega Đujić vi očigledno mene niste slušali, mi smo već učinili, mi smo plaću za ovu godinu podigli za 156 kuna i došli smo blizu onih 45% koliko ste vi predlagali za 2017. godinu. Što ćemo učiniti krajem ove godine naša Vlada za 2018. to ćemo vidjeti. Ali ne želimo se ograničiti ovim zakonom, u konačnici ono sve što je govorio i ministar Ćorić koji su razlozi Vlade zašto ne prihvaća ovaj zakon, to isto bi vam mogao i ja sada ponoviti, ali mislim da nemam u ovoj replici dovoljno vremena za to. Sami kažete ja dolazim iz Koprivnice i vjerujte ja se na svojim leđima vrlo dobro osjećao što znači biti HDZ-ovac u jednoj SDP-ovoj utvrdi. Ali neću to ovdje obrazlagati nema za to potrebe. Čisto da vam kažem po statističkim pokazateljima koji su nedavno izašli u medijima, 4 grada sa najnižim plaćama u Hrvatskoj su Čakovec, Dugo Selo, Sisak i Križevci iz Koprivničko-križevačke županije.

Znači da visina plaće nije vezana isključivo uz to koja je stranka na vlasti nego očigledno ovisi i o nekim drugim pokazateljima.

I zadnja replika na vaše izlaganje zastupnica Ljubica Lukačić. Pa kolega Felak vi ste u vašem izlaganju vrlo detaljno objasnili koji su to razlozi zašto Vlada ne može prihvatiti ovaj zakon. Danas smo ovdje nekoliko puta čuli da je ovaj zakon dobar, da ga treba prihvatiti, od nekoliko zastupnika. Međutim ja evo moram spomenuti jedan detalj kada smo na Odboru za rad i mirovinski sustav raspravljali o ovom zakonu da smo ustvrdili da on nije kompletan i da nije baš najbolje napisan i najbolje napravljen. S time se čak složio i predstavnik predlagatelja, kolega Bernardić. Dakle postoji prostor da se ovaj zakon bolje napravi i kvalitetnije.

Pa samo kratak odgovor, točno ste rekli, zaboravio sam spomenuti da su i dva odbora koja su raspravljala o ovom zakonu isto tako nisu ga prihvatili većinom svojih glasova. I istaknuli su upravo to da postoje mogućnosti za poboljšanje ovog zakona. Isto tako i Vlada je rekla da je u tijeku izrada novog Zakona o minimalnoj plaći i nadam se da će tim zakonom minimalna plaća biti bolje definirana i riješena. A isto tako nadam se da će taj zakon dovesti i do povećanja minimalne plaće jasno uvažavajući sve one faktore o kojima sam govorio do sada. I evo na kraju ove, rekli ste da je ovo zadnja replika, je li tako, na kraju ove replike zahvaljujem svima koji su mi replicirali i drago mi je da sam izazvao toliko pozornosti svojih kolega u sabornici svojom raspravom. Hvala lijepa. Barem negdje smo se našli. U ime predlagatelja zatražio je riječ zastupnik Mirando Mrsić. Hvala gospođo potpredsjednice. Pa Internet je vražja stvar. Pamti dugo čak i više od nas. Ja ću pročitati molim gospodu iz HDZ-a da pozorno slušaju. Teško je razumjeti što ste htjeli učiniti ovim zakonom, ukinuli ste ekonomske kriterije i uvodite administrativnu odluku kojom ćete odrediti iznos minimalne plaće. Račun ćete ispostaviti gospodarstvu a ustvari u konačnici opet radnicima jer kada ukidate ekonomske kriterije i uvodite diktat Vlade direktno ugrožavate radna mjesta. Klub HDZ-a neće podržati ovaj zakon. Prema tome, ovo što danas je, nećete podržati ovaj zakon je kontinuitet vaš, jednostavno ne želite podržati ovakav tip zakona jer vam ne ide na ruku. I ne mogu se ne osvrnuti na gospodina Sanadera i gospodina Felaka da kažem da je sramota ono što ste rekli da ćete dati našim konobarima, konobaricama, kuharicama od naše plaće milostinju. Radnici ne zaslužuju milostinju, radnici žele da imaju svoju minimalnu plaću, radnici žele da budu plaćeni dobro za ono što rade, radnici ne žele gospodo iz HDZ-a ne žele vašu milostinju. A ono što ste vi rekli i što ste vi rekli više puta je milostinja. Niti radnici ovdje u Saboru, niti vjerojatno vaši u HDZ-u vjerojatno imaju veće plaće od minimalne plaće ne zaslužuju milostinju. Zaslužuju ovakav jedan dobar, dobar zakon.

Nije bilo niti jednoga. Mi smo se barem usudili da predložimo ovaj zakon, predložiti ćemo i još neke druge zakone jer shvaćamo svoju ulogu kao saborskih zastupnika. Prema tome zašto govorite neistine? I opet se vraćam na onaj bit zakona koji jednostavno ne želite shvatiti a to je da je zakon taj koji čuva radnike od siromaštva i zato je gospodine Felak ona čudna formula koja je u dogovoru sa stručnjacima u zakonu jer smo željeli doći do one visine minimalne plaće koja je iznad granice siromaštva. I zašto je donešena minimalna plaća krajem 2015. godine? Pa zato jer nas sili zakon, zakon koji je na snazi. Mi smo se tu zakleli da ćemo poštovati Ustav i zakone, a članak 4. važećeg zakona kaže visina minimalne plaće utvrđuje se jedanput godišnje za sljedeću kalendarsku godinu. To je bio krajnji rok kad smo mogli usvojiti, a nismo mi krivi u opoziciji što se vi niste mogli dogovoriti sa HDZ-om. I ono što mi je drago je da iako vladajući neće podržati ovaj zakon to je kontinuitet od 2013. Niste, dakle da ste kontinuitet onda bi ovaj zakon odmah ukinuli kad ste došli na vlast. Naravski da ga niste ukinuli nego ste ga nastavili provoditi jer je to dobar zakona, ali s druge strane drago mi je i osobno sam zadovoljan jer je naša inicijativa pala na plodno tlo. Evo zaklinjete se da će rasti minimalna plaća 2018. godine. I tako da je cilj SDP-a postignut. A nakon ove rasprave vaše danas u Saboru čula vas je Hrvatska, hrvatski građani i očito je da je odbijanje ovog zakona samo manevar vaš da ne želite prihvatiti zakon opozicije. Ali recimo ste sa istim primjedbama da je zakon nedorečen [[Upadica Opačić: Vrijeme.]] prihvatili zakon MOST-ov o arhivima. Hvala lijepo. Hvala vama. Prva replika zastupnik Saša Đujić. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Mrsić, pa meni je jasno zašto HDZ neće podržati ovaj naš prijedlog zakona i to razumijem nakon ove današnje rasprave i pogotovo nakon ovih izjava gospodina Sanadera i gospodina Felaka što ste rekli, a to je da bi zastupnici trebali od svoje plaće dati dodatak zaposlenima u Saboru koji rade u Saboru za minimalnu plaću. Tim izjavama su oni u biti pokazali osnovno nepoznavanje toga šta znači riječ „plaća“ jer tim ljudima prvo ne treba milostinja kao što ste vi rekli. Ti ljudi pošteno zarade svoju plaću i trebaju dobit adekvatne novce za svoj rad i moraju bit pošteno plaćeni. A na nama, naš zadatak nije davati nekome pomoć, nego donest zakone koji će tim ljudima omogućiti da budu plaćeni za svoj rad. E to je ono što mi možemo napraviti ovdje. I ja vas pozivam gospodo iz HDZ-a dajte podržite ovaj zakon i dugoročno i trajno dajmo ljudima koji rade u ovoj zgradi za minimalnu plaću veća sredstva, odnosno da budu pošteno plaćeni za ono što rade, a njima ne treba nikakva milostinja, ni pomoć. Sljedeća replika zastupnik Ivan Pernar. Moram reći da sam slušao obrazloženja i od strane HDZ-a i SDP-a i nešto što, hajmo reći na koji način sam ja razumio. Međutim, HDZ-ova vlast kaže da smo izašli iz krize, da imamo gospodarski rast, da su krediti otplativi, da se državni dug smanjuje, da se provode razne mjere za podizanje konkurentnosti. U suštini da sve ide u najboljem smjeru. I ja mogu razumjeti SDP-ovce kada kažu bila je kriza, ono bilo je loše, nije se moglo. Ali evo gospodo iz HDZ-a ako je ovo što vi govorite sve istina, a ja ne vidim ni jedan racionalan razlog zašto se minimalna plaća ne bi podigla. Doduše postoji jedna druga misao koja je malo osjetljivija, a to je da je sve ovo što vi govorite gospodo iz HDZ-a laž, da mi iz recesije nismo izašli, da kriza traje i dalje, da ekonomija se raspada, a ne raste, da broj blokiranih raste, da nelikvidnost građana, znači njihove nepodmirene obveze rastu, da se veliki gospodarski subjekti urušavaju kao kule od karata i da državni dug raste vertikalno prema gore. Znači molio bih gospodo iz HDZ-a da nam, da se izjasne da li rastemo ili padamo. Ako rastemo dajte podržite ovaj prijedlog koji je gospodin Mirando obrazlagao. Hvala vama. Hvala potpredsjednice. Gospodine Mrsić, vi ste doktor medicine, to znam, ali da ste ovakav doktor manipulacije, izvrtanja teza to nisam znao. Ali dobro, sve se u životu upozna. Ja nisam govorio o nikakvoj milostinji. Ja znam, možda je to vas dovelo u paniku i reagirali ste i vi gospodin Dujić. Očito je panika jer se bojite da ne bi smanjili našu plaću. Ja sam samo napravio da se napravi preraspodjela, jer smatram da ti ljudi stvarno zaslužuju više i da nije poštena sistematizacija u ovoj zgradi. I da zaslužuju da mi imamo manju plaću, a oni veću. Borimo se za radnička prava. I te poštene ljude koji rade neumorno, pošteno i kvalitetno svoj posao. Pa čega se bojimo? Dajmo donesimo takvu, pokrenimo takav prijedlog izmjene sistematizacije koji je u ovoj zgradi i neka ljudi dobiju veću plaću, a ne nikakvu našu milostinju, jer o milostinji se ne govori. Sigurno ako poslušate javnost da će reći da mi imamo malu plaću. Budimo ovdje, mnogi se zaklinju u ljude, u mišljenje građana. Pa dajte vi kao socijaldemokrati pokrenite takvu inicijativu da damo od sebe, da mi pošteno kažemo naša plaća je velika i treba je smanjiti, a dajmo te za koje vi mislite i kažete pošteno da im je mala plaća. To će biti prvi pokazatelj da mi mislimo ozbiljno i da želimo pošteni odnos. Povrijeđen je Poslovnik u članku 238., naime gospodin Sanader se nije držao teme.

Prema tome, on je totalno fulo temu i molio bi da se drži teme jer to uopće nije danas na dnevnom redu.

Bilo je ovdje svašta.

Ne znam imate li sada još nešto za dodati? Ja sam prvo odgovarao na repliku jer gospodin Mrsić je govorio o milostinji i ja sam samo odgovorio na milostinju. Hvala vam puno. Ajmo se koncentrirati doista na ono što je tema jer ako želimo pomoći radnicima, ako smo svi u tome iskreni onda ćemo se baviti onim što jesu njihovi pravi problemi. Kolega Mrsić vi imate odgovor na repliku. Nisam nikada manipulirao izjavama pa neću ni do sada.

Radnik želi biti plaćen za svoj rad dostojno, a ne da mu mi udjeljujemo milostinju da popravimo njegovo materijalno stanje. I to je nešto što nije primjereno tu u Saboru i to možete se ispričati i vi i gospodin Felak da niste mislili tako ali to tako izgleda. Dakle ja ne manipuliram nego ako ljudi rade i nemaju dovoljno za život, a onda se mi dogovorimo pa ćemo napraviti humanitarnu akciju i nekome onda još donirati da mu popravimo stanje taj mjesec, to nije to. Taj radnik zaslužuje svoju minimalnu plaću koja je njemu dostojna za život koja je iznad razine siromaštva. I kada govorite o preraspodjeli plaća onda vas opet podsjećam na izjavu vašeg premijera, gospodina Plenkovića koji je rekao kada smo govorili da treba smanjiti plaće saborskih dužnosnika, a i vladinih dužnosnika je rekao da je to populizam. E sada ja ne razumijem jeste vi u istoj stranci ili vi možda niste u istoj stranci. Prema tome dajte se držite i vi onoga što vaš premijer javno govori svima. Ali sasvim sigurno nisam manipulirao nego je to jednostavno tako kada to tako postavite. Ljudi trebaju imati dostojnu minimalnu plaću ne treba nikome onda milostinja. Pa kolega Mrsiću ja mislim da nije baš najkorektnije da vi sada nas optužujete da mi ne želimo ovim radnicima u Saboru pa i ostalima povećati plaću. Kada ste bili ministar imali ste velikih mogućnosti, ja znam da je bila kriza i sve ali bilo je vjerojatno i mogućnosti da bude ipak nešto malo bolje nego što je bilo.

Dakle mi vjerujemo da će 2018. minimalna plaća sigurno biti povećana kao što sam malo prije u repici rekla, možda i veća nego što ste vi predložili ovim zakonom. Uvažena zastupnice Lukačić, činjenica je da niste predložili niti jedan zakon, dakle niste dali niti jednu zakonsku inicijativu. Kao što i vi sada kada govorimo o amandmanima niste prihvatili niti jedan naš amandman niti na proračun, dakle samo iz želje da se ne pokaže da eto nešto što ste napravili nije savršeno. Pa naravski da će biti veća jer ne može biti manja jer u zakonu koji smo donijeli 2013. gdje je vaš gospodin Popijač tvrdio da je to katastrofa i da će uništiti hrvatsku ekonomiju, vrlo jasno stoji da minimalna plaća ne može biti manja nego prethodne godine i to je vrlo veliko sidro koje onemogućava da Vlada ili poslodavci manipuliraju sa minimalnom plaćom. I onda kada to dovedete u vezu da i nju treba povećati na razinu od 50% stvara jedan zaštitni mehanizam građanima koji su na minimalnoj plaći da ne idu ispod granice siromaštva. I kada ju vežete sa plaćom, opet vam napominjem da treba gledati plaću koja se isplaćuje najveću i najmanju, kada ju vežete sa 50% na prosječno isplaćenu plaću taj gep će uvijek biti isti i neće se širiti kao što se širi sada jer onda će porast plaća u Hrvatskoj automatski dizati i minimalnu plaću. Ovako minimalna plaća ostaje fiksirana za dno, a plaća u Hrvatskoj rastu, što nije pošteno prema građanima RH koji su sada na minimalnoj plaći. Ali opet napominjem u četiri godine niste dali niti jedan zakonski prijedlog koji bi eto vladajući onda odbili ili prihvatili, prema tome ne možete se truditi i govoriti da je to razlog zašto vi sada ne bi prihvatili. Hvala vam lijepo. I zadnja replika na vaše izlaganje zastupnik Damir Felak. Kolega Mrsić. Pa odlučio sam se na repliku jer ste primijenili po meni neprimjerene riječi i prozvali mene i kolegu Sanadera da se nečega trebamo sramiti pogotovo oko ovoga što smo govorili o povećanju plaća zaposlenika u ovom Saboru. Ja sam samo spomenuo nešto što je već jedan zastupnik prije mene rekao u jednoj replici meni. I samo sam rekao da se s time slažem i da ako treba da treba iznaći modalitet da se i tim ljudima pomogne pa ako treba i iz naših plaća. Ali nije to ono najbitnije nego ono što bih vam želio replicirati vi ste pobili sami sebe. Predlažete novi zakon a uspjeli ste reći da je onaj zakon iz 2013. godine dobar zakon. E pa ja onda ne znam zašto sada predlažete novi zakon ako je onaj zakon dobar i ako je po onom zakonu ova Vlada podigla plaću za 156 kuna, sami kažete ne može se ići ispod toga nego može samo na više. I ja vjerujem da će ići na više. A ako se i donese, ako se i donese novi zakon vjerujem da on to samo može poboljšati ali ne na ovaj način na koji ste vi to predložili.

Radnik ima pravo na minimalnu plaću, ona mora njemu biti dostojna, on ne, dakle ne zaslužuje milostinju. I vrijeđati dostojanstvo od svih onih koji rade za minimalnu plaću, ima ih i u Koprivnici, ima ih i u Čakovcu i svugdje drugdje. A očito da niste slušali što sam ja govorio kada sam obrazlagao zakon jer sam vrlo rekao jasno da važeći Zakon o minimalnoj plaći ukazuje na određenu rigidnost u postizanju cilja od 50% udjela minimalne i bruto plaće u prosječnoj bruto plaći. Dakle donijeli smo zakon, platili smo kako provodi, u zakonu stoji vrlo jasno, ako ste čitali postojeći zakon gdje se točno … … [[Upadica se ne čuje]] Ja sam vas slušao pozorno, dakle gdje se točno i jasno kaže da je cilj zakona da dođemo do 50% I ovdje sam vrlo jasno rekao da sadašnji zakon ovako kao što je postavljen neće dovesti do tog cilja i da ga treba mijenjati. Ali nije bit tog zakona, cijelo vrijeme se vrtimo oko toga kolika će biti minimalna plaća ili ne. Cilj ovog zakona je zaštita radnika od izrabljivanja. Jer zaboravili ste da u članku 2., u stavku 3. ako ste čitali prijedlog zakona stoji: „U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanje plaće za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom i nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.“ To sve poslodavci trpaju u minimalnu plaću i radnici umjesto da dobiju više novaca, dobiju de facto manje. I to je cilj ovog zakona, urediti sustav minimalne plaće. Nije cilj samo da ona bude veća nego da bude uređena i da radnici od toga imaju koristi. Hvala vam. Kolegica Božica Makar se poprilično načekala da dočeka vrijeme da u ime Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a kaže stavove. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovani kolege. Ova je tema toliko važna da se za nju isplati čekati bez obzira što kada na dnevni red dođe ova tema logično i zdravo za razmišljanje postaje emotivna a često i politički pristrano tako da se zanemaruju osnovna i bitna načela vezana uz ovu temu. Rekla sam iz jednostavnog razloga jer prethodnik moj koji je govorio u ime svojeg kluba zapravo je suosjećajno govorio o svim onim radnicima koji primaju minimalnu plaću kako teško žive jer s 2600 kuna primanja stvarno se ne može živjeti životom dostojnim čovjeka ali oni ne traže naše sažaljenje, oni traže zakonodavni okvir. Da bi odmah nakon toga govorio da oni jesu za povećanje plaća i da se dođe do toga ali da oni ovaj zakon neće podržati bez obzira što o njemu misle zapravo slično kao što je i predloženo. Dakle tu se pokazuje ono što je bilo i u diskusijama da samo zato što netko drugi predlaže ovaj zakon da se neće prihvatiti. I ja to razumijem, to je pravo većine. Ali ako je ovim prijedlogom zakona postignuto to da će naši radnici za svoj zasluženi rad dobiti plaću, da neće biti njihovog daljnjeg izrabljivanja, odnosno uključivanja svih dodataka u tu minimalnu plaću da je postignut taj cilj. Bio je rast BDP-a i za očekivati je da postoji mogućnosti da minimalna plaća bude korigirana. Ali koji je to iznos treba sagledati šire. Tu se ne radi samo o radnicima, državi ili sad da netko daje njima tu plaću, tu su jako, jako važni poslodavci. Jer mi moramo prije svega znati da li taj poslodavac može isplatiti tu plaću. Dakle ako je cijena usluge rada radnika niža nego taj poslodavac može postići na tržištu tu cijenu tako da mu ostane profit on će radnika zaposliti. Ukoliko to neće biti on sigurno neće zaposliti radnika da radi sa gubitkom. Ja tu govorim o poduzetnicima, neću govoriti i spominjati gazde i špekulante i to jer sam sigurna da većina naših gospodarstvenika radi vrijedno i muči se svakodnevno da osigura egzistenciju za sebe i za svoje radnike. Dolazim iz kraja gdje je radno intenzivna industrija i gdje nema puno nezaposlenih ali je plaća 25% niža na sjeveru nego u ostalim dijelovima RH. Znam da ima krajeva gdje je ta plaća još i niža. Međutim, što mi možemo napraviti za te naše poduzetnike da im omogućimo i pomognemo da mogu isplaćivati više plaće. Tu je nekad bilo mnogo kožarsko-obučarske industrije, tekstilne industrije, drvne koja je i sad s time da je mnogo obučarske industrije i tekstilne industrije raspalo se od onih velikih giganata i tu ima mnoštvo malih firmi koje zapošljavaju do 50 radnika. Tako da kod nas zapravo i nema više nezaposlenih, ali su plaće stvarno niske. Tu se radi naime o poslu gdje se prodaju doslovce ruke. Radi se o lom poslovima gdje se šiva za austrijske firme, njemačke, talijanske i gdje jako, jako ovisi o tome koliko se postigne cijena rada za tu uslugu. Ono što našim poduzetnicima nije išlo na ruku naročito prošlu godinu dana, a jako je izraženo i ovu su tečajne razlike, tako da se događa da je euro ostao samo na razini od prije godinu dana. Moglo bi se isplatiti i božićnica i uskrsnica i regres, međutim to su znatni troškovi koji opterećuju poslovanje. Problem je sljedeći. Tu je i sama struktura radne snage. Evo znamo da je to uglavnom radna snaga koja je negdje 40, 50 godina stara i koja će se teško odlučiti za promjenu svojeg mjesta stanovanja i zaposlenja. Ali ono što moramo napraviti je preškolovanje, odnosno prekvalifikacija onih koji još to može, mlađi ali i naročito povesti brigu o tome što je to naše školstvo, kakve kadrove ono osigurava. Evo isto konkretna situacija. Kod nas u srednjoj školi bilo je potreba za CNC operaterom. Dobilo se, odnosno predviđeno je bilo upis 20-tak učenika. To su učenici koji dobivaju stipendije od poslodavaca i odmah ugovor o zaposlenju nakon završetka školovanja. Dakle, to je isto mjera kojom možemo pomoći našim gospodarstvenicima. Kad sam govorila o ovoj radno intenzivnoj industriji, ja znam da se može reći, pa neka oni postignu više cijene vani. To je teško, jer je nama konkurencija i Srbija i Bosna i Bugarska i Rumunjska. Sreća je da su one malo udaljenije od nas pa su tu troškovi transporta, ali cijene je stvarno nemoguće postići više. I zato je upravo Srbija u takvim slučajevima ukoliko se zapošljavalo više od 50 ili više od 100 radnika išla sa direktnim investicijama, odnosno pomoćima nutra u vidu potrebnih osnovnih sredstava, dugotrajne imovine normalno uz određene uvjete i osigurala stvarno kvalitetno jedno okruženje i konkurentno okruženje. Dakle, svi naši gospodarstvenici dnevno su izloženi tržištu, tržištu na europskoj razini, na svjetskoj razini i oni se stvarno bore. Bore se i za sebe, bore se za svoje radnike i zato molim vas nemojte gospodarstvenike koji pošteno rade nazivati gazdima. To su špekulanti koji ne rade u redu, a ostali su gospodarstvenici koji žele raditi i doprinositi razvoju zemlje. htio bih reći da iako se SDP u teoriji zalaže za veća prava radnika osnovni uzrok zašto su radnici eksploatirani kao i svi drugi građani naše zemlje je financijski sustav baziran na kreditu. Znači, sav novac koji postoji u našoj zemlji koji cirkulira je dug i problem je u tome što kad se taj kredit izda, izdaje se samo novac za otplatu, to je samo glavnica kredita, a mora se vratit nazad i kamata. I posljedično su tolike firme bile uništene zbog tog kamatnog sustava. Znači Todorić posudi karikiram 20 milijardi, mora vratit 30, a onih ekstra 10 nikad nije stvoreno. Isto tako i država posudi karikiram 150 milijardi, mora vratiti 300. Onih 150 nikad neće imat od kuda vratiti. E zašto vam to govorim? Zato jer dok se taj problem ne riješi, znači problem neotplativosti kamate, problem toga što ne postoji novac s kojim se krediti mogu vratiti neće se riješiti niti ovaj problem izrabljivanja radnika i kolapsa poduzeća.

Meni nije jasno zašto prestanka rata, povratka turista i uspostave devizne ravnoteže ponovne koju nismo imali tijekom rata zašto monetarna politika nije nazad vraćena na početak, da država i dalje može stvarati novac, da imamo normalnu likvidnost itd. Pa ja se ne bih usuđivala sad sa vama upuštati u ovu raspravu malo šire, ali ono u čemu se sa vama slažem su kamate. Ali svjesni smo da od kad je svijeta i vijeka bilo je i onih koji su posuđivali novce, bilo je onih koji su tražili, imali potrebu za novcima i normalno da je to koštalo. To su te kamate koje na žalost plaćaju oni naši građani koji su najsiromašniji, koji imaju najmanje, oni zapravo najviše plaćaju jer se moraju stalno zaduživati. I upravo zato, ako se njima omogući i ta minimalna plaća da bude viša, da budu sve plaće odnosno njihova primanja u što normalno ne spadaju samo plaće takva da oni mogu živjeti i pokrivati sve svoje troškove, da neće imati potrebe zaduživati sigurno neće biti ni toliki trošak kamata i lakše će sve to prebroditi jer ih neće biti. Ja znam da je to jedan zaokruženi ciklus da se to sve kotrlja i da se to sve iz jednog prenosi na drugi. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Sljedeći na redu je zastupnik Miro Bulj. Što se tiče samog prijedloga zakona nitko nema ništa protiv toga zakona, međutim činjenica je da u Hrvatskoj što se tiče radnika i njihovih prava nažalost govorimo o radnicima koji de facto u Hrvatskoj se nalaze u tragovima, čak na određenim područjima gdje je puno teži i skuplji život, a to možemo analizirati jednostavno. U Zagrebu imamo besplatne udžbenike šta je dobro i u nekim bogatijim sredinama, međutim u većini krajeva je puno skuplji život pa tako da i povećanje minimalne plaće nije u odnosu na život svagdje jednak. Jel ako netko ima besplatne udžbenike za troje djece, to je ogroman iznos novca, a u siromašnim krajevima nemaju i taj teritorijalni dio je kompliciran. Ključni problem je pravna nesigurnost. Ljudi koji su zaradili svoje plaće, nisu ih ostvarili, evo ja … mogu spomenuti splitska, ljudi su sad izgubili taj proces bez obzira šta su im dužni poslodavci bili sada moraju platiti između 10 i 200 tisuća kuna troškove stotinu ljudi, 200 tisuća kuna. Međutim, šta je Hrvatskoj napravljeno uz monetarnu politiku? Evo krenut ćemo, npr. telekomunikacije, nekad je u Pošti radilo kada su bili zajedno u hrvatskom vlasništvu i telekomunikacije ogroman broj ljudi, kada je se privatiziralo otpušta naše radnike i sve je manji broj radnika. A to ne nacionalni resurs bio, znači telekomunikacije su nacionalni resurs. Isto je u INA-i, isto je u brojnim drugim institucijama, bankama, znači u brojnim drugim institucijama koje su bile u hrvatskom vlasništvu, strani vlasnici imaju ogromne dobiti, puno veće dobiti nego u Hrvatskoj, a radnici ne ostvaruju svoja prava. I zbog toga kao i u njihovim državama tako i po pitanju kamata, znači Hrvatskoj je puno skuplji život, ne samo od hrane i osnovnih potrepština što su kolege govorili nego cijeli popis onoga što je puno jeftinije u drugim državama u nas je puno, puno skuplje. Evo došli smo u poziciji da je se pogodovalo i na selu, evo krenut ćemo od poljoprivrede, od Slavonije malo prebacit ćemo se da u Slavoniji novac, svi su se pozivali na EU kada uđemo da će sve sijati, pa zašto nemamo onda minimalnu plaću kao u Njemačkoj. Ja nisam glasao za ulazak u EU, ovdje je bilo jednoglasje, niti bi glasao sada kad vidim, niti sijaju zvjezdice kada su se dizale zastave, Ivo Sanader ko je dizao, Jadranka Kosor ili ne znam tko, jednoglasje je bilo.

Znači ulaskom u EU na ovaj način kao sluge doživjeli smo da u Hrvatskoj radnik ne postoji, a imamo tolike potencijale turističke, eksploatacijska polja ogromnih miniranih sirovina, šume, vode. Znači politike su dodvorničke, politike dosadašnje su dovele hrvatskoga radnika na izdisaj, ne daje dodanu vrijednost. Pa čak evo i Hrvatske šume za debla za obradu gotovog proizvoda iz hrvatskih šuma puno lakše se to izveze nego šta naš poduzetnik u pilanama dobije po puno boljoj cijeni ili neko dobija marže u džep. Znači osnovni resurs to je hrvatska šuma. Znači jedna podanička politika prema hrvatskom čovjeku je dovela do ovoga da tek danas pričamo kada više nema radnika da se digne na 50%, a jedna i druga politika su to napravile dosadašnji. U drugome ću čak dati neke kao zastupnik i amandmane, međutim tužno je šta predlažu oni koji su ovdje već 3, 4, 5, 6 mandata bili ministri i koji su doveli hrvatskog radnika u ovu situaciju.

Ja ovo govorim zato što dolazim iz tih krajeva. Sjedite u auto, uputite se kroz Liku, uputite se kroz Gorski kotar ili u Slavoniju, određeni … još postoje, industrije ne postoje, uništili smo brodogradnju, željezare. Pa mislim o čemu mi pričamo? Hrvatski radnik u željezari propada, radimo autoceste a mi uvozimo željezno iz drugih država iz Turske, a nama tone željezara ljudi koji imaju kvalifikacije, struku, sposobnosti da proizvode kvalitetno željezo koje se mora armirati u cijeloj trasi autoceste, ni grama, ni kilograma. O čemu mi pričamo? Onda se javljaju bivši ministri kako su hrvatske autoceste napravili, ali zato smo do guše uronili u strane ruke zbog pa mogu reći doslovno veleizdajničke politike, izdaje naroda, izdaje onoga što je se u Domovinskom ratu zajednički ostvarilo. I prema tome, podržat ću ovaj zakon ali razočaran što radnika sve manje ima. Ima ih, brodograđevinara ima u Aziji, Koreji i drugim državama, varioca u Južnoafričkoj Republici, otišli su na sve strane svijeta, stočari u Irskoj, naše farme su prazne, dijele novac koji je trebao otići našem OPG, otišao Todoriću, i ostalim inim, sada je evo čovjek, radi se o Todoriću ali ima tu još tajkuna koji se sada šute i kriju. Prema tome, pa doslovno u hrvatskom društvu pravosuđe neću niti govoriti. Pravosuđe je dno dna. Proces za radnička prava, traju po 10 godina, čovjek umre, ne ostvari svoju plaću, pravo na plaću a uredno izgubi jer poduzetnici mogu platiti dobre odvjetnike, onda u toj muljaži se naravno taj radnik još mu uzmu i kuću usput. Pa gdje su sada ti ljudi Dalmatinka, Cetinka, to su tisuće ljudi, razvio se cetinski kraj, škver splitski. Prije je samo iz Sinja išlo ujutro po 30 autobusa, za Split sada ne ide niti jedan. Idu samo za Irsku ali u jednom smjeru. Znači bilo koji zakon koji poboljšava radnika i radništvo i njihova prava, ova minimalna plaća je prihvatljivo je.

A svaki ovaj poticaj prema radniku, naravno evo u svoje ime osobno govorim da ću podržati bilo koga da dolazi iz s lijeva, s centra, ili s desna ali se bojim da ste zgazili hrvatskoga radnika ali nadu ne treba gubiti.

Sljedeća rasprava zastupnik Ivan Pernar. Poštovanje kao osobu, odnosno kao osoba čija je dužnost dizanje svijesti imam potrebu odgovoriti zastupnici koja je rekla da je oduvijek postojao kamatni sustav. Međutim prije samog odgovora osvrnuti ću se na jednu misao a to je sljedeća, pročitati ću jedan članak tj. jedan tekst: „U Hrvatskoj i EU trenutno je postavljen financijski sustav koji poznaje samo kredite kao izvore novca. Taj sustav ima jednu osnovnu manu koja sva gospodarstva mora odvući u beskonačno zaduživanje. Mana je što je jedini realni izvor prihoda kamata na deponirana sredstva koja plaća centralna banka drugim bankama“ Taj sustav je osnova na realnom novcu ali generira samo kredite u daljnjem djelovanju. A evo primjera koji dokazuju da taj sustav ne može krenuti sa saldom nula. Ako centralna banka izda svima kredite i traži još i 10% kamata tada je jasno ako novca prije nije postojalo da ne postoji novca za ovih 10% kamata. Ustvari postotak kamata uopće nije bitan jer se bilo kakva kamata ne može pronaći za vraćanje svih kredita. Taj novac ne postoji. Postojati će samo ako se digne novi kredit da se njime plate kamate. Ali se sada ne može vratiti ni cijela glavnica ni kamata na novi kredit. I to tako ide dalje sve dok vam banka želi davati kredite na osnovu zaloga vaše imovine. U jednom trenutku vas popapaju krediti i onda završite kao gospodin Todorić. Međutim što sam ja zapravo htio reći, to je sljedeće, oduvijek je postojala kamata u nekom obliku. Međutim, u početku je bila robna razmjena. Ako ste vi recimo posudili ajmo to tako reći četiri ovce vi ste mogli vratiti petu jer ovca donosi ovcu. Ako ste vi posudili recimo kilu pšenice vi ste mogli zasaditi tu pšenicu, pšenica bi izrasla a vi ste mogli puno više kila pšenice povući nazad i mogli ste vratiti pšenicu sa kamatom. Također, u vrijeme dok je znači se 'ajmo reći zlato određene težine recimo smatralo kao kako bih to rekao vrijednošću također se mogao dug vratiti. Zašto? Zato jer su postojali rudnici zlata, znači postojao je stalan izvor ili srebra ili bakra ili čega god. Međutim, za razliku od svih prirodnih stvari koje se umnažaju, znači životinje i ne znam sjeme itd. ili za razliku od minerala, odnosno metala koje možemo iskopati ala zlato, dijamant itd., novac, znači papirnati novac se ni u kojem obliku ne umnožava. Znači ako ja dobijem kredit od banke u iznosu od 200 kuna, tih 200 kuna nikakvim radom, nikakvim, ne znam čime što ja radim, neće se tih 200 kuna pretvoriti u 250 ili 400 a trik je upravo u tome da mi kao društvo moramo vratiti više kredita nego, tj. više novca nego smo posudili. Dolazi Ivan Pernar 2011. i kaže, čujte ljudi u ovom sustavu gdje je centralna banka mjenjačnica sav novac je vanjski dug koji se prelijeva u unutarnji, uvijek se mora zbog efekta kamata vratiti nazad stranim kreditorima više nego smo posudili i zbog toga mi imamo kreditnu krizu. I onda se jave razne pametne glave i kažu ne Pernar ti pričaš gluposti, ti si lunatik, ti nemaš školu, ti si medicinska sestra, brat, što god već. Međutim, koliko god mene se napadalo, vrijeđalo ad hominem, izazivalo se moja stručnost itd., činjenica je da empirijski je dokazano ono o čemu ja govorim u teoriji. Vi imate situaciju države koja stalno diže nove kredite da vraća stare, u suštini državni dug kažem raste vertikalno prema gore. Imate velike gospodarske subjekte poput brodogradilišta, željeznica, autocesta. Niti oni ne mogu vratiti kredite. Tada gospodo u Saboru i u hrvatskoj javnosti imate masu poduzeća koja su dizala kredite i koja ih nisu mogla vratiti. Mogao bi ih nabrajati do sudnjeg dana. Onda postoji još masa građana koji ne mogu vratit kredite i onda dođe neki građanin i on kaže da, da kao ali ja mogu vratit svoj kredit. Znači to ako ja i kolega Branimir Bunjac dignemo svaki po 100 tisuća kuna kredita i vratimo ih uspješno, o.k. Mi smo vratili. To je samo jedan od primjera, a imate masu takvih primjera. I osnovni problem koji naši građani imaju, odnosno zamka u koju ulaze je ta da polaze od pojedinačnog ka općem. Znači polaze od pretpostavke da ako ja osobno mogu vratit kredit u suštini su krediti otplativi, a istina je zapravo obratna. I dok se taj osnovni problem ne riješi, znači to pitanje financijskog sustava mi ćemo trajno imati u sustavu besparicu, nerealan tečaj, visoku nezaposlenost, nema proizvodnje. Na kraju krajeva imat ćemo i male minimalne plaće i to se neće promijeniti. Mi možemo ovdje diskutirati do sudnjeg dana kako pomoći siromašnima, ali dok je financijski sustav takav da je besparica u zemlji ljudi će bit prisiljeni raditi za minimalac, ljudi će bit prisiljeni odlaziti iz zemlje i društvo će propadati. Moja je želja gospodo iz SDP-a nije borit se protiv vas. Moj interes nije interes u ovom pitanju samo mene osobno, samo moje stranke ili neke interesne grupe u društvu. Kada se borim za drugačiji monetarni sustav u kojem država stvara novac bez uzimanja kredita ja se borim za interes svakog člana društva i voli bih da se vi ujedinite sa nama u tom cilju i da jednog dana kad HDZ bude u oporbi da vi kažete da gospodine Pernar hajmo napravit monetarnu reformu, hajmo spasit narod, firme iz dužničkog ropstva itd. Međutim što? Mi smo svi ovdje u Saboru osim nas par iz Živog zida zacrtali da je Zakon o HNB-u sveto pismo, da se to ne smije dirati, da mora bit onako kako je EU '92. odlučila Maastrichtskim ugovorom. Mi smo to tako zacrtali i sljedeći tu svetu kravu mi kao društvo srljamo u propast. I sad propada Todorić, propada Agrokor. Ali problem nije u tome što on propada, problem je u tome što će sutra netko od nas propast.

Banke će preuzet sve. I sad što se događa? Mi kao društvo to ne percipiramo kao problem. Postavlja se pitanje hajmo spasit Agrokor. Međutim kako ćeš spasit Agrokor ako je sustav baziran na neotplativom dugu, a Agrokor grca u kreditima. Ili recimo hajmo pomoći ljudima sa minimalnom plaćom tako da se digne minimalna plaća, a svi znamo da u biti love nema. I to su te igre gdje svi tražimo partikularna rješenja. Međutim, mi vidimo kroz 25 godina da se ništa ne mijenja. Znači da naša država propada, da sustav ne funkcionira, da ljudi su blokirani, bježe iz zemlje, Hanžeković mason ih ovršava itd. I dalje, usprkos svemu tome mi se i dalje opiremo promjenama, odnosno ključnoj promjeni, promjeni monetarnog sustava.

Došao sam do zaključka da je zavjera, odnosno da je previše toga slučajno tako da bi to sve bilo slučajno, odnosno iz mnogo indicija sam stvorio zatvoreni krug indicija, odnosno dokaz koji proizlazi iz toga, odnosno činjenica da je hrvatsko društvo žrtva urote, a da su urotnici na žalost golema većina saborskih zastupnika koji umjesto interesa birača koji ih biraju štite interese stranih kreditnih institucija koje će na kraju i njih same odvest u propast. Kolega Bunjac ima problema sa vraćanjem kredita. Pa ima, cijela država ima problema sa vraćanjem kredita. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prva replika zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Pernar, vi ste upravo sada održali jedan povijesni govor u ovom Saboru kojem je prisustvovalo čak 11 zastupnika. Međutim, sva sreća evo tamo postoji gospođa u kutu koja radi fonogram i ostati će zabilježeno. Ja vjerujem da će se ovaj govor kao rijetko koji citirati jednom kad za to dođe vrijeme za 20 i 30 godina. Jer vi ste nam u biti ukazali na bit problema, na uzrok ovoga što danas imamo, a to je da ljudi imaju premale plaće, pa eto i posebno minimalne plaće. Vi ste rekli u biti i ono što zna i dijete u trećem razredu osnovne škole, a to je da se sa recimo 7 kuna ne može platiti račun od 93. Evo pitajte koje god hoćete dijete, ono zna da je nemoguće to, da ne možete kupit sa 50 kuna auto. Jer njemu je jasno da jednostavno ta vrijednost daleko veća nego što je iznos njegovog novca u ruci. Ako u Hrvatskoj trenutno danas od mase, novčane mase 7% predstavlja gotovina, a predstavlja 7% kako je moguće vratiti ostatak. Znači od 10, 20 ljudi koji su dignuli kredite eventualno će kredit vratiti jedan, dva ali oni će služiti tek kao neka vrsta opravdanja za banke da bi mogla nastaviti put u propast koji ste vi sada upravo opisali. Ja bi samo dodao na ovo što ste izložili znači pitanje kolika je kamata ovom mobitelu? Ona je 50 ili čak 60% jel svaki onaj koji je proizvodio makar jedan dio za ovaj kredit uključujući prodavače i onoga koji je to dovezao je morao dignuti kredit. I što se onda dešava?

A ja pitam koliko, veli 11 milijardi kuna. E kaže on meni Ivane kada bismo mi umanjili rashode proračuna za 11 milijardi kuna odnosno za novac koji ide na otplatu kamata, mi bismo imali višak u proračunu. Zašto vam to govorim? Zato jel nam se stalno govori da živimo na dug. Međutim istina je zapravo da mi iz našeg proračuna financiramo dug, znači mi ne živimo na dug, mi financiramo dug. A uz to još ima ne znam 45 milijardi kuna koje država mora vratiti kredita koji oni uopće ne vode u proračunske rashode nego vode neko dvojno knjigovodstvo. Međutim htio bi na jedan detalj ukazati. Ja sam pitao ministra Marića kako vi pričate da ćete smanjiti dug jer prije toga mi je rekao da dug Hrvatske države raste vertikalno prema gore. Ja ga pitam pa kakve stu onda priče o smanjenju kao duga iz godine u godinu pa vi onda imate neki višak ovo ono, a on je počeo nešto pričati nesuvislo tada. Međutim ta ista objašnjenja prije nego je govorio meni vjerojatno je i gazdi govorio Todoriću, vjerojatno je njemu objašnjavao gazda ti krediti će se moći vratiti, ne znam 2019., 2027. dvije i ne znam koje 2038. mi ćemo te kredite vratiti preći ćemo iz minusa u plus.

Nije ovo neplanski dovedeno u situaciju cijela država i gospodarski sustav na ovaj način.

Znači da financijska ovisnost o stranim bankama i stranim kapitalom u biti je ugrozba suvereniteta tj. ako građanin nije suveren nije ni država suverena. Prema tome, naše politike poslije Domovinskog rata za ono što je bio cilj borit se, a to je suverena, samostalna RH, da se stvori koncept slobodnog građanina, međutim ovdje je problem dužničko ropstvo. I onaj radnik koji izgubi posao i ako ima minimalnu plaću pet tisuća kuna teško može ispuniti obaveze prema svojoj djeci i naravno dolazi u zaduženja i druge odnose koji ga u biti uvodi u dužničko ropstvo. I tako nam pomalo okupiraju kuću po kuću, stan po stan, zemlju po zemlju, poljoprivredno zemljište, turističke objekte to je jedna tiha okupacija. Ali to su provele politike u posljednjih 20 godina.

Evo kaže ovako htio sam čitati iz knjige „Hoću zemlju plus 5%“ koju je napisao Australac Larry Haningan 1971. on je rekao ovako kaže „većina ljudi je poštivala Fabijanovu riječ“ on je bio bankar „a ostali sigurno nisu u pravu. Pogledajmo samo kako nam se zemlja razvila, kako nam se proizvodnja poboljšala, zasigurno napredujemo“ I sada pazite ovo „kako bi pokrili kamatu na novac kojeg su posudili trgovci su bili prisiljeni povisiti svoje cijene, radnici su se žalili kako su im plaće previše male, poslodavci su odbijali dati veće plaće tvrdeći kako bi u suprotnom bili upropašteni. Farmeri nisu mogli dobiti pristojnu cijenu za svoje proizvode, domaćice su se žalile kako hrana postaje sve skuplja. I na kraju neki su stupili u štrajk što je do tada bila nepoznata pojava. Drugi su toliko osiromašili da im ni prijatelji i rodbina nisu mogli pomoći. Većina njih je zaboravila na istinsko bogatstvo, plodna tla, velike šume, minerale i stoku. Mnogi su misli samo na novac za kojeg im se činilo da ga nikad nema dovoljno. Međutim oni nikad nisu dovodili u pitanje sam sistem, vjerovali su da je njihova vlada ta koja upravlja tim sistemom“ Vidite drage dame i gospodo. Kaže dalje „ekonomska situacija postala je sve gora i gora, radnici su bili uvjereni da njihovi šefovi zarađuju prevelik profit, šefovi su pak govorili kako su i radnici lijeni i kako ne ispunjavaju pošteno svoje radne obveze. Svi su prebacivali krivicu na druge“ itd., itd. Drage dame i gospodo, Hrvatskom državom ne upravlja Hrvatski sabor, upravljaju strane kreditne institucije, one su odlučile našu monetarnu politiku, one nas drže u dužničkom ropstvu i budućnost naše države u ovom sustavu je nikakva, neizvjesna i užasna. I zadnja rasprava pojedinačna, zastupnik Ante Sanader. Hvala potpredsjednice. Evo nakon cjelodnevne rasprave koja je sigurno bila na momente vrlo kvalitetna ipak je ovdje izražen jedinstveni stav i jedan zajednički stav socijalne osjetljivosti koji su pokazali praktično svi govornici i svi zastupnici koji su danas ovdje uzeli riječ i dali svoj doprinos ovoj raspravi. To je normalno uz tu socijalnu osjetljivost i socijalna pravda koju zastupaju svi zastupnici i želja da naše građane zaštitimo od granica siromaštva a to je uostalom i obveza svake vlasti, svake narodne vlasti još kao što je govorio i Stjepan Radić, svaka vlast koja ne osjeća bilo svog naroda i ne zastupa interese naroda i ne zaslužuje biti narodna vlast. Mi smo čuli i od ministra danas ovdje po ovoj tematici o minimalnim plaćama što je poduzela Vlada, ova Vlada samo u 4 mjeseca koliko je tu na čelu države i povećanje minimalne plaće i sve ono što se poduzima i što se planira u sljedećem periodu. Pred nama, mi smo ovdje odgovorni i moramo biti odgovorni za obje strane i za radnike koji moraju imati plaće, minimalna sredstva koja mogu svojim obiteljima osigurati normalni, minimalni standard i da ne budu na granici siromaštva ali i moramo pogledati i interese poduzetnika kako je govorila ovdje lijepo gospođa Makar jer ako ne bude u Hrvatskoj dobrih poduzetnika onda sigurno neće biti ni kvalitetnog razvoja. Nažalost često se ovdje govori o lošim poduzetnicima i to je dobro da se ukazuje i na to ali mi ne možemo temeljem onih ne znam koliki postotak, nadam se da je vrlo mali, postotak loših poduzetnika ili onih prevaranata, kriminalaca, onih koji su se prijevarom obogatili, gledati ukupno stanje poduzetništva i po njima stvarati sliku hrvatskog poduzetništva. U Hrvatskoj djeluje ogroman broj odnosno najviši postotak poštenih poduzetnika koji se trude, muče, rade, u uvjetima kakvi jesu i daju plaće i svojim radnicima i sebi. Svaki dobar poduzetnik, svaki pošteni poduzetnik, svaki normalni poduzetnik sigurno se mora brinuti o interesima svog radnika jer ako nema kvalitetnog radnika onda sigurno neće imati ni kvalitetno odrađen posao. Tako da ako pogledamo i tu stranu, znači i poduzetnika kojem ne možemo namećati obaveze koje oni neće moći izvršiti i doći onda u poziciju dugova i ovo o čemu je govorio gospodin Pernar i uništenja svoje vlastite tvrtke kako vidimo da se događa i najvećima a tako i najmanjima. Tako da i predstavnik predlagatelja danas koji je ovdje govorio i izlagao o ovom prijedlogu zakona je lijepo rekao dvije misli koje prožimaju i koje pokazuju stvarnost, realnost i odgovornost a to je kakvi su bili uvjeti da se plaća minimalna mogla povećati kao jednu misao. I druga, digli smo maksimalno koliko se moglo u danim uvjetima. E isto tako se mora ponašati današnja Vlada i ne možemo današnjoj Vladi prebacivati ono što nismo jučer radili ili što niste jučer radili. I jasno je da i o minimalnoj plaći, kao važnom faktoru u razvoju poduzetništva se mora maksimalno pregovarati i dogovarati i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, znači i sa poslodavcima i sa sindikatima i tražiti najoptimalnije rješenje jer jedino je to realno, jedino je to odgovorno i jedino to može donijeti dobro i državi i narodu i poduzetnicima. Tako da mislim da je ipak cilj prijedloga ovoga zakona bio priprema za lokalne izbore i želja da se što bolje pozicionira predlagatelj na lokalnim izborima a ne stvarni interes radnika jer za to je bilo vremena 4 godine tako da se to moglo napraviti u vrijeme kada se i moglo donositi takve odluke. Evo i iz tog razloga je i klub HDZ-a se postavio ovako ali daljnja odgovornost i Vlade i promatranja rada Vlade i želja da ta minimalna plaća raste, sigurno to je želja i interes svih nas. U ime predlagatelja zastupnik Mirando Mrsić.

Očito je da HDZ odbija zakon samo zato jer nema svoj stav kao što nije bilo stava ni u 2013. jer nismo u niti jednoj raspravi čuli konkretan stav zašto se odbija ovaj prijedlog zakona. Jasno da je konsenzus u utvrđivanju minimalnih standarda minimalne plaće potreban a pitanje minimalne plaće nije njena visina nego ovo što cijelo vrijeme govorimo zaštita radnika, zaštita od siromaštva, zaštita od toga da poslodavci u minimalnu plaću ne trpaju sve druge dodatke koji nisu dio minimalne plaće. Jer Zakon o minimalnoj plaći je puno više od toga da ocjenjuje, da utvrđuje cijenu rada jer pomaže i radnicima i poduzetnicima da se u jasno u godini dana odrede prema tome kolika je minimalna cijena rada. No, očito je da vladajući neće prihvatiti ovaj zakon no osobno sam zadovoljan da evo iz opozicije svi klubovi su prihvatili ovaj zakon. Nadam se da će i MOST prihvatiti ovaj zakon jer taj razlog koji se navodi da zakon nije dovoljno pripremljen je bio i razlog Zakon o arhivima, dakle to je isto izneseno u raspravi pa je onda zakon otišao u drugo čitanje ja se nadam da će i MOST se pridružiti ovom zakonu da on bude bolji i da dođe konačno u proceduru u drugom čitanju. No osobno sam zadovoljan jer je očito da je inicijativa SDP-a postignuta jer vladajući će povećati minimalnu plaću, neće se usuditi da ona ne bude ispod 45% koliko smo mi predvidjeli za 2018. a ne može biti manja jer zakon ne dopušta da ona bude manja nego što je sada tako da je cilj SDP-a postignut. Hvala vama. Sutra počinjemo u 9,30 prijedlogom Odluke o proglašenju Nacionalnog dana osoba sa intelektualnim teškoćama.